dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Na osnovu službene evidencije o broju prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 278. Dame i gospodo narodni poslanici, poslaničko pitanje ću uputiti ministru pravde, gospodinu Nikoli Selakoviću. Ono glasi – kada ćete preduzeti potrebne mere radi izmene Zakona o sedištima i područjima sudova javnih tužilaštava, te da se za teritorije opštine Tutin formiraju osnovni sud i prekršajni sud sa sedištem u Tutinu, kao i javno tužilaštvo za opštinu Tutin? U okviru reforme pravosuđa koja je sprovedena u Republici Srbiji, a koja je počela sa primenom 2010. godine, prema Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava u Tutinu su ukinuti Opštinsko javno tužilaštvo, kao i Osnovni sud koji se u prošloj nadležnosti Javnog tužilaštva, odnosno Osnovnog suda u Novom Pazaru. Prošlo je više od pet godina rada pravosudnih organa po ovakvoj organizaciji i mnogo se jasno vide ti njeni nedostaci. Opravdano se može postaviti zahtev za formiranje samostalnog prekršajnog suda u Tutinu za formiranje osnovnog suda sa sedištem u Tutinu i javnog tužilaštva za opštinu Tutin. Naime, za obe vrste sudova, odnosno za svakog pojedinačnog sudiju, kao i za Javno tužilaštvo na teritoriji opštine Tutin postoji dovoljan broj predmeta za potpuno samostalan rad ovih sudova, da ovi sudovi mogu samostalno da funkcionišu, a ne da budu sudske jedinice i odeljenje nekog drugog suda. Takođe, u praksi se pokazalo kao loše rešenje sadašnja organizacija pravosuđa, jer je otežana komunikacija između sedišta suda i odeljenja, odnosno sudske jedinice jer je pre svega udaljenost koja je više od 30 kilometara u jednom pravcu, a put koji povezuje Novi Pazar i Tutin je najgori mogući put u Srbiji. Svi zahteve, tužbeni zahtevi i sva pismena koja se odnose na odeljenje, odnosno sudsku jedinicu u Tutinu zavode se najpre u sedištu suda u Novom Pazaru, a nakon toga se fizički moraju dostaviti odeljenju, odnosno sudskoj jedinici u Tutinu. Takođe, sve urađene odluke i druga dokumenta koja su urađena u odeljenju, u sudskoj jedinici u Tutinu moraju se fizički dostaviti radi razvođenja u glavni upis u sedištu suda, a sve je to velika balast da bi se dostava vršila preko redovne pošte. Posebno nastaju problemi kada se ukaže potreba da se u određenim predmetima postupa odmah, takozvanom skraćenom postupku u smislu člana 308. Zakona o prekršajima, jer svaki taj predmet treba odmah zavesti prvo u glavni upisnik u sedištu suda u Novom Pazaru. Sve je veći broj takvih predmeta da se mora odmah postupiti, jer se opština Tutin graniči sa Crnom Gorom i na njenoj teritoriji se nalazi zvanični granični prelaz Špiljani. Zbog otežane komunikacije i obaveznog administriranja izgubi se mnogo u vremenu, pa se zbog toga takozvani skraćeni postupak često smisao brzog postupanja i rešavanja predmeta u smislu člana 308. Zakona o prekršajima. Valja napomenuti da se na graničnom prelazu Špiljani redovno nalaze i carinski službenici, to jeste ispostava carinske uprave Kraljevo, što takođe ima odraza na povećan broj predmeta po Carinskom zakonu i potrebom za brzim postupanjem u tim predmetima gde su stranke uglavnom stranci, najčešće iz Republike Crne Gore. Dakle, granična linija prema Crnoj Gori koja iznosi 60 kilometara i administrativna linija prema Kosovu koja iznosi 40 kilometara, može se reći da su izvor mnogi nedozvoljenih radnji koje mogu biti kvalifikovane kao prekršaj, krivično delo ili privredni prestupi, a u svakom slučaju na organima pravosuđa je obaveza da se u svim predmetima hitno postupa, odnosno u ovim slučajevima je potrebno voditi tzv. skraćeni postupak u smislu člana 308. Zakona o prekršajima. Ako kao demokratsko društvo hoćemo da učinimo da je pravda dostupna svim građanima i da preko institucija pravosuđa pružimo zaštitu građanima, zaštitu javnog reda i mira, javne bezbednosti, javnog poretka uopšte, biće to daleko efikasnije ako prekršajni sud, osnovni sud i tužilaštvo postoje kao samostalni organi za teritoriju opštine Tutin. Iz napred navedenih razloga postavljam pitanje ministru pravde gospodinu Nikoli Selakoviću - kada ćete preduzeti potrebne mere radi izmene Zakona o sedištima i područjima sudova, javnih tužilaštava, te da se za teritoriju opštine Tutin formiraju osnovni sud i prekršajni sud sa sedištem u Tutinu, kao i javno tužilaštvo za opštinu Tutin uz napomenu da postojeći broj sudija i ostalih radnika je sasvim dovoljan tako da se formiranjem samostalnih sudova, odnosno javnog tužilaštva ne bi povećao ukupan broj zaposlenih radnika. Zahvaljujem. Inače moja preporuka je da govorite u mikrofon i bolje je kada sedite, jako loše se čuje.

Aktuelna tema,nažalost hronična aktuelna tema zaštita životne sredine uglavnom Obrenovca, a vrlo često i ostalih mesta u Srbiji. Pre tog pitanja građane Obrenovca zanima ovih dana s obzirom da su dobili rešenje koje je višestruko uvećano za porez na imovinu zanima ih da li postoji mogućnost da od svih onih silnih obećanja koja su data u maju i u junu prošle godine, da će biti povlastice za građane Obrenovca, da li postoji način da ovaj porez koji je višestruko uvećan. Praktično, građani Obrenovca svoju imovinu nisu koristili šest meseci, a dobili su astronomske poreske osnovice za obračun. Moje pitanje za ministra finansija jeste – zašto je višestruko povećan porez na imovinu u Obrenovcu gradu u kojem građani snose finansijske posledice otklanjanja štete od poplava? Naravno, znamo da taj porez određuje i da je u nadležnosti lokalne samouprave, ali smatram da bi ministar Vujović mogao da nađe način i da bi trebalo da se pozabavi ovim pitanjem. Građani Obrenovca velikim delom prošle godine nisu koristili svoju imovinu i trebalo bi da nađemo, a ne samo da obećavamo pomoć za poplavljena područja. Da li postoji mogućnost da porez na imovinu za građane Obrenovca ostane na prošlogodišnjem nivou, to je najmanje što Vlada Republike Srbije može da učini za građane Obrenovca. Nažalost, posledice su i dalje vidljive. Građani Obrenovca još uvek nisu svoj grad vratili u normalu. Naime, imovina većim delom nije ni korišćena u toku 2014. godine. Zbog toga moj apel i pitanje je upućeno ministru Vujoviću. Na drugoj strani mi već treći dan imamo crni dim koji izlazi iz Termoelektrane „Nikola Tesla“ u Obrenovcu. Upućeni kažu da je razlog pokretanje bloka i da je loženje mazuta jedan od razloga, ali još upućeniji kažu da to traje dva do tri sata, a evo u Obrenovcu to traje već tri dana. Posle katastrofalne poplave i uglavnom brige države u maju i u junu najveći deo brige se završava u septembru, Obrenovčani i lokalna samouprava su prepušteni sami sebi, a nema ozbiljne pomoći ni od Vlade Srbije ni od stranih kreditora, svaka nova kiša donosi nove glavobolje Obrenovčanima. S druge strane, u Obrenovcu se otvara pitanje grejanja u narednim sezonama s obzirom da su Obrenovčani priključeni na blok A1 i blok A2 i pitanje za ministra Aleksandra Antića jeste – da li se rade planovi za alternativno grejanje grada Obrenovca s obzirom da 40 godina trpi enormne posledice toga što Srbija ima struju? Kako će to da izvedu? Kada će to da izvedu i da li iko razmišlja u Vladi Srbije o Obrenovcu? Pitanje koje se odnosi na odsumporavanje Obrenovčane zanima dokle je taj projekat stigao i kada će biti gotov. Takođe, je to pitanje usmereno na gospodina Aleksandra Antića, ministra za energetiku i rudarstvo. Kakav je kvalitet vazduha u Srbiji i da je to ozbiljan problem govori naučno-istraživanje i izjava eksperata koja se poslednjih dana pojavila u javnosti i koja govori da su koncentracije PM 2,5 i PM 10 značajno veće od onih koje su dozvoljene u EU i koje su prema preporukama Svetske trgovinske organizacije. Ono što je veoma karakteristično da je u 2010. godini procenjeno da je oko 10.000 osoba u Srbiji umrlo prevremeno zbog izloženosti suspendovanih česticama i ozonu. To je druga po redu najveća stopa prevremenih smrtni zbog zagađenja vazduha u Evropi. Pored toga došlo je i do pojave 2,5 miliona dana odsustvovanja sa posla. Pretpostavlja se da je kao posledica zagađenja ambijentalnog vazduha kod termoelektrana na ugalj, više od 1.000 osoba po Srbiji obolelo od hroničnog bronhitisa, 600 bilo hospitalizovano zbog respiratornih ili kardiovaskularnih simptoma, dok se kao razlog za 2.000 smrtnih slučajeva godišnje okrivljuje zagađenje vazduha. Najveći broj obolelih i najveći broj umrlih je u Obrenovcu. Ovih dana je građane Srbije uznemirila vest da se pojavilo na zelenoj pijaci meso sumnjivog porekla. Naime, radi se o tome da su veterinarski inspektori i policija zaplenili oko četiri tone mesa koje se onda prerađivalo u Crepaji, a prodavalo se na pijaci na Zelenom vencu u Beogradu. Naime, radi se anonimnoj prijavi građana koji je pozvao policiju i izjavio sumnju da se to meso uvezlo sa Kosova, Argentine i Brazila i da se posle prerađivalo u toj ilegalnoj mesari u Crepaji i na kraju krajeva, onda prodavalo na zelenoj pijaci, a ko zna još gde. Postavljam pitanje Ministarstvu poljoprivrede, Vladi Republike Srbije kako uopšte meso sumnjivog porekla iz Argentine, Kosova i Brazila koje se tu navodi može da stigne u Srbiju? Da li to meso neko proverava? Posle, ko može da kupi to meso, u stvari ko može da prerađuje to meso koje se uveze iz te, eto, recimo sada te tri zemlje, ko ima pravo na otkup tog mesa i preradu tog mesa? Da li neko kontroliše to meso i na kraju krajeva htela bih da pohvalim u ovom slučaju veterinarsku inspekciju i policiju, ali ne one koji su zaduženi za to da takvo meso uđe u našu zemlju. Drugo pitanje postavljam takođe Ministarstvu lokalne samouprave i Ministarstvu poljoprivrede, a tiče se opštine Šid, gde je u martu urađen prvi krug zakupa državnog zemljišta. Licitacija je urađena, ali je 600.000 hektara ostalo nelicitirano, odnosno to znači da se 600 hektara zemlje ne obrađuje. Ta zemlja se obrađuje i dalje, ali se ne zna ko je obrađuje, jer drugi krug licitacije za to zemljište nije urađeno. Hoću da pitam navedena ministarstva zašto drugi krug licitacija državnog zemljišta u Šidu nije urađen? Dobro se zna, ne zna se ko radi, za koliko novaca se radi ta arenda, jednostavno ako bi i bilo drugog kruga licitacije, naravno taj zakup bi koštao možda 200 evra po hektaru. To bi bilo oko 120.000 evra bi došlo u lokalnoj samoupravi, na kraju krajeva, možda bi 60 mladih ljudi, ako bi im se dalo po 10 hektara zemlje državne da obrađuju, bi mogli da održavaju svoje porodice i ostali bi na selima, tako da pitam Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo lokalne samouprave zašto u Šidu nije urađen drugi krug licitacije za 600 hektara državne zemlje.

Nisu ovo pitanja, pitanja su popodne, ovu su obaveštenja u skladu sa članom 287. Dajte mi ovlašćenje, pa ćete dobiti, nije problem. Imate još vremena, pošto se prijavila i Jasmina Obradović, pa nađite to ovlašćenje, ali mora biti sa satnicom od jutros, pa ćete dobiti.

Prvo pitanje je Ministarstvu za rad, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a ono glasi – kada će građani Srbije dobiti odgovor na već nekoliko puta postavljeno pitanje, koliko je zaposlenih u pokrajinskoj administraciji. Ovo pitanje je postavljano u više navrata, kako na opštinskim skupštinama, odnosno gradskim, tako i na sednicama pokrajinske skupštine. Ja danas to pitanje postavljam u republičkom parlamentu Vladi. Zašto je ovo tako čuvana tajna? Možda odgovor leži u samo jednom od niza primera nezakonitosti u radu pokrajinske administracije. Ja ću to sada pročitati, nešto mi je stiglo od zaposlenih iz Razvojne banke Vojvodine u stečaju, jer sam imala priliku da se u neke od ovih navoda i uverim, ali sam sasvim sigurna da će ministarstvo čitavu stvar izvesti do kraja. Dakle, prvi direktor Fonda, istovremeno je bio direktor Razvojnog fonda AP Vojvodine i zaposlen u Razvojnoj banci Vojvodine, od dana osnivanja istog, odnosno Fonda. Naime, gospodinu je prestao radni odnos u Razvojnoj banci Vojvodine. Tek 2. aprila 2013. godine, Sporazumom o prestanku radnog odnosa, Ugovorom o osnivanju Razvojnog fonda Vojvodine, od 5. februara 2013. godine, gospodin je imenovan za vršioca dužnosti direktora Fonda, a rešenjem APR-a od 11. februara 2013. godine, registrovan je kao zakonski zastupnik, odnosno direktor Fonda. Dakle, imamo dva meseca, jednog čoveka sa dva validna rešenja na dva različita radna mesta. Drugo pitanje, imala sam dilemu kome postaviti, da li Ministarstvu finansija ili možda Upravi za privredni kriminal i tužilaštvo. Naime, meni je žao što ponovo počinjem sa rečenicom Razvojna banka, ali Razvojna banka nije Razvojna banka samo ime, ona je jedan sistem koji je urušio privredu Vojvodine. Sporazumom o prenosu imovine i obaveze Razvojne banke koji je zaključen 7. decembra između Republike Srbije i AP Vojvodine, zaključen je u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije i njime je usvojen predlog Sporazuma o prenosu imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad. Između Republike Srbije, sa jedne strane i AP Vojvodine, sa druge strane. Ja znam da većina poslanika opozicije ovo ne sluša, ali će građani ako budu pažljivo slušali, dobiti odgovor na mnoga pitanja zašto je Vojvodina danas u takvoj situaciji. Naime, Zakonom o razvojnom fondu AP Vojvodine, predviđeno je da obavlja poslove odobravanja kredita, a zakon je usvojila Skupština Republike Srbije na predlog Skupštine Vojvodine. Ja zakon imam ovde ispred mene. Po ovom zakonu, Razvojni fond Vojvodine je osnovan kao d.o. ali je pretežna delatnost kojim se Razvojni fond Vojvodine bavi „ostale usluge kreditiranja“, što čini potpunu kontradiktornost. Prilikom prenosa dela imovine Razvojne banke Vojvodine AD Novi Sad, na Razvojni fond, izbor nekretnina vršen je proizvoljno. Možete da zamislite kako. Onaj ko je mogao da bira i dominira uzeo je najbolje. Ovakvim postupkom Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad ostala je bez poslovnih prostorija, odnosno sedišta… Takođe, Fond za razvoj AP Vojvodina istovremeno je radio u periodu kada je već bio osnovan Razvojni fond, odnosno prestao sa radom 30.06. Mnogo toga se preklapa i mnogo toga ilustruje koliko je nezakonitosti bilo u ovom postupku. Hvala. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da su sprečeni sednici da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vesna Martinović i Jovana Jovanović. Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog članom 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da skupština što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda, koji je utvrđen u zahtevu Vlade za održavanje vanrednog zasedanja. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice 12. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, koja je sazvana na zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, član 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu. Kao, što ste mogli da vidite za sednicu Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini određen je sledeći D n e v n i r e d 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država, članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i narednim dodatnim protokolom o Sporazumu između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje dr Dušan Vujović, ministar finansija; Nikola Selaković, ministar pravde; Srđan Kokotović, državni sekretar u Ministarstvu finansija; Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija; Dejan Hadžić, viši savetnik u Ministarstvu finansija; Maja Kosovčević, vršilac dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i Radomir Matijević, savetnik u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita. Pre otvaranja načelnog pretresa želim samo da vas obavestim radi organizacije rada da ćemo popodnevni deo sednice početi u 15 do četiri i trajaće tri sada.

Znači Vlada može da zahteva i drugo vreme i drugi datum. Znači Poslovnik nisu samo tri člana, nego sve. U 15 do četiri ćemo početi i to znaju oni koji mogu i moraju prvi da postavljaju pitanja, na njih se najviše odnosi, na samostalne i na najmanje grupe da dođu 15 minuta ranije.

Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci.

Mi smo se pre svega nekoliko dana nalazili u ovoj sali kada smo diskutovali o drugom paketu zakona. Jedna od tačaka dnevnog reda prošli put je bio kredit kojim se unapređuje katastar, rečeno kolokvijalno. Danas je na dnevnom redu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, koji ima veliki broj važnih izmena, pre svega suštinski, a onda i pravno tehnički i u pravno-tehničkom delu očekujem da će poslanici koristeći pravo amandmana pomoći da dođemo do najboljih rešenja. Ovo nije jednostavna oblast. Za mene kao ekonomistu je jako važno da hipoteka se nalazi u osnovi jednog od ključnih instituta tržišta, to je zaštite vlasnika i korišćenje vlasništva koje je regulisano, upisano, itd, kao osnove dužničko-poverilačkih odnosa, kao osnove finansijske discipline u sistemu kao osnove da privreda funkcioniše efikasno i u skladu sa svetskim standardima. Mi ćemo moći da privučemo prave velike investitore tek kad budemo imali oblast tretiranja vlasništva, uključujući hipoteke uređene na način na koji je to uobičajeno u svetu i ne samo definisano u zakonu, nego sprovedene na način na koji je to uobičajeno u svetu. Konkretni predlozi koji su radne grupe koje su na ovome radile više meseci predložile, biće predmet diskusije u ponedeljak. Danas opšta rasprava bi trebala, po meni, da ostavi prostor da svi zajedno bolje razumemo šta je to što pokušavamo da postignemo ovim izmenama i dopunama zakona. Ovim se pre svega unapređuju opšti uslovi poslovanja na tržištu u Srbiji i opšti uslovi definisanja, jednih od ključnih instrumenata finansijskog sistema koji ima ozbiljne probleme sa merenjem, ocenjivanjem i realizacijom rizika koji se javljaju u davanju kredita, lizinga i svih ostalih instrumenata koji tu postoje, Namera ovih izmena je da se otklone u praksi uočeni nedostaci postojećeg zakona u cilju boljeg položaja kreditora na tržištu Republike, znači zaštita svih kreditora, poverilaca, veća zaštita dužnika istovremeno. Znači dužnici moraju da budu u situaciji ne da im je hipoteka upisana na silu i da su oni robovi, nalaze se u dužničkom ropstvu, nego da tačno znaju koja prava imaju i na koji način mogu ta svoja prava da štite, koliko su ušli u obaveze prihvatanjem hipoteke i kakva ih sudbina očekuje. Treće, to je ubrzanje ukupne finansijske privredne aktivnosti u zemlji. Do sada, vi znate da je realizacija mnogih instituta tržišta kod nas ulazila u procese koji beskonačno traju i time se faktički dovodilo u pitanje smisao tih transakcija. Ugovori, hipotekarni krediti i ostali instrumenti koji su se godinama nalazili u nekom stanju nerealizacije, nikome ne pomažu. Mi se nalazimo u procesu nalaženja rešenja za kredite koji se ne servisiraju na vreme, IMPL, i očekujemo da će paralelno sa ovim unapređenjima u Zakonuo hipoteci i da ćemo imati mnogo bolje uslove na finansijskom tržištu i ono što je najvažnije, da ćemo smanjiti tzv. „kamatne marže“ koje se danas nalaze na prohibitivno visokom nivou. Pri kamatnim maržama od 6, 7, čak i više posto ni jedna privreda u svetu ne bi mogla da funkcioniše, da generiše ekonomski rast, da otvara nova radna mesta. Prema tome, sve ovo što radimo, radimo sa ciljem unapređenja finansijskog sektora, institucija, odnosno instituta tržišta i boljeg i transparentnijeg poslovanja. Četvrto je razrada i dorade terminološkog preciziranja pojedinih termina koji se ovde koriste, pošto su umeđuvremenu doneti zakoni koji su uveli neku novu terminologiju, uključujući i zakone koji su nedavno doneti u ovoj oblasti, preciznije ću o tome govoriti za minut-dva. Predložena rešenja bi trebalo da dovedu do reafirmacije van sudskog postupka namirenja iz vrednosti dobijene prodajom hipotekarne nepokretnosti. To je glavni oblik realizacije, pogotovo u slučaju hipotekarnih kredita na kuće, na lizing automobile i slične stvari. Mislim da je jedno od rešenja za reformu našeg sudskog sistema da se ne bavi onim stvarima koje su pravno u stvari čiste u momentu stupanja u obavezu i prema tome da svi prihvate da je realizacija i vansudsko izvršenje sastavni deo prihvaćenog sistema vrednosti. Kod nas se obično dešava da ljudi to previđaju, kada stupaju u obaveze i onda se kasnije svi vraćaju u sud koji de fakto blokira, onemogućava izvršenje. Time imamo hiljade i hiljade sporova koji blokiraju i ličnu imovinu i, što je mnogo važnije, resurse u privredi i samim tim i privrednu aktivnost. To treba da dovede do višeg stepena pravne i ekonomske sigurnosti svih učesnika u poslovima koji podrazumevaju uspostavljanje hipoteke kao jednog od najvažnijih sredstava obezbeđenja potraživanja. Preciznije, novine koje se uvode ovim izmenama i dopunama zakona su sledeće. Prvo, eksplicitno se navodi da hipotekarni poverilac ima prava na vansudsku izvršnu hipoteku i može svoje namirenje da ostvari bilo sudskim, bilo vansudskim putem. Znači, njegov je izbor kako će to da uradi. Drugo, omogućava se poveriocima, naročito kod sindiciranih, tj. udruženih zajmova, da odrede jedno lice koje će se formalno starati o njihovim pravima i obavezama u svakom trenutku. Određuje se jedan račun, tzv. eskorov račun, na koji idu svi prihodi od prodaje hipotekarne vrednosti i onda se poverava pravo nekome ko upravlja tim računom da svim poveriocima koji su upisani na pravičan način raspodeli prihode koje su ostvarili. Time se rešava jedan od ključnih problema koji se kod nas godinama ponavlja, a to je da hipotekarni poverioci ne mogu da se dogovore na koji način da podele ostvarene prihode. Znači, sve su ovo primedbe unapređenja, koje su zasnovane na praksi poslednjih desetak godina kod nas, konkretnim primedbama i sugestijama koje smo dobili. Ponavljam, očekujem da vi dopunite to daljim izmenama i dopunama koje će unaprediti tekst predloženih izmena i dobiti finalnu varijantu zakona koja će odgovarati našim potrebama. Drugo, omogućuje poveriocima da biraju formu ugovora, pogotovo u slučaju nadhipoteke. Treće, dozvoljava zaključenje naknadnih ugovora u slučaju kada je predmet hipoteke, postoji upisan samo jedan hipotekarni poverilac, kao i prava svih ostalih hipotekarnih poverilaca. Naredni skup novina koji se predlaže izmenama i dopunama zakona odnosi se na transparentnost u celom postupku. Sve mora da bude urađeno na vreme. Sve zainteresovane strane moraju da budu upozorene, obaveštene na vreme. Imali smo slučajeve u prošlosti gde se to formalno-pravno radilo, ali su obaveštenja stavljanja na lokalne oglasne table, na intranet, koji nikome nije bio dostupan i na slične forme informisanja koje de fakto samo formalno ispunjavaju uslove, a ne pružaju mogućnost svim zainteresovanima da budu obavešteni o tom procesu. Konkurencija i transparentnost su presudni elementi ovog procesa i ovaj zakon omogućava da se to ostvari. Kao što sam pomenuo, agent za raspoređivanje sredstava je novitet koji ovaj zakon uvodi, koji treba da poboljša i brzinu i transparentnost procesa. Naravno, kod ovoga su i neke tehničke izmene prošlog zakona urađene, čime su eliminisane neke stvari koje ustvari nemaju smisla. Ako se prvi hipotekarni poverilac naplati prodajom hipoteke, ostali upisi gube smisao. Prošli član 49. je imao to da se zadržavaju prava drugih upisnika, ali pošto se predmet hipoteke izgubio, prema tome, to nema više smisla. Mi smo izvršili prilagođavanje zakona koji ekonomsku i pravnu logiku dovodi do nekog smisla. Pomenuo sam već da ove izmene i dopune zakona štite dužnika. Novine su da se podrazumeva kako se tretira kamata u ovom procesu, na kom se nivou ona određuje, kako ona ulazi u obaveze koje se štite hipotekom. Kod nas postoji čitav niz otvorenih pitanja povodom kamate. Mislim da ovaj zakon uvodi malo više reda i opredeljuje da se primenjuje kamata koja je definisana pojedinim ugovorima, a primenjuje se zakonska i zatezna kamata, koje su definisane zakonom samo ukoliko to nije urađeno osnovnim pravnim instrumentima kojim se uvodi hipoteka. Prema tome, ako ste sklopili ugovor o hipotekarnom kreditu na stan, kojim su definisane i osnovna i zatezna kamata, nema potrebe da se primenjuju drakonske kamate, zatezne kamate koje kod nas u praksi postoje. Dužnici se štite i time, ne znam kako taj termin da prilagodim srpskom, ali da dužnici ne budu šikarni, da ne budu tretirani loše u tom procesu. Oni su ravnopravna strana u tom procesu. Banke i svi poverioci moraju da shvate da bez vrednih dužnika ne postoji, dužničko-poverilački odnos mora da bude i podjednako važan sa obe strane. Banke moraju da poštuju svoje klijente i ovaj zakon se trudi da podigne status dužnika na nivo koji je vredan poverenja. Na kraju krajeva, banke žive od doplata koje ostvaruju prema kamate i dužnika. Preciziraju se odredbe o sadržaju opomene o prodaji. Isto tako, utvrđuje se pitanje, dodaje se mogućnost prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom. To je novina koja će verovatno u praksi pokazati svoju vrednost. Očekujem da ćemo u raspravi imati mogućnost da o tome detaljnije razgovaramo. Konačno, jako je važno što ovaj zakon nudi mogućnost da se ubrzaju svi postupci i određuje rok od 18 meseci da se završe svi postupci sa precizno definisanim podrokovima od objave, koju sam već pomenuo, do svih faza u ovom procesu. Uvodi se i obaveza blagovremenog objavljivanja i zakazivanja javne aukcije i svih drugih ključnih elemenata. Na kraju, kratka napomena oko terminološkog preciziranja pojedinih termina iz prethodnog zakona. Usklađivanje sa novim zakonima važno je da se stvarno-pravna priroda hipoteke usaglasi sa Zakonom o javnom beležništvu, koji je nedavno usvojen. Predviđa se da se klauzula intabulanti može dodati u posebnoj ispravi, imajući u vidu da ona pripada momentu izvršenja, ne zaključenja ugovora. Definišu se forma i sadržina potrebne da bi ugovor o hipoteci, odnosno založna isprava, imali snagu izvršne isprave, koja je jako važna za vansudsko izvršenje. Preciziraju se u pogledu forme i pravno dejstvo prema trećim licima u slučaju ustupanja potraživanja. To je jako važno i tu postoje neka ograničenja kod nas koja nam onemogućavaju da to radimo kao što se to radi u svetu, a to je da se omogući sekundarno tržište svih instrumenata koji su zasnovani na hipoteci.

Znači, imate lokalnu banku koja zna klijente, ali nije idealno pozicionirana na finansijskom tržištu da obezbeđuje dugoročne izvore sredstava. Ona de fakto ugovara dugoročni kredit, hipotekarni kredit, ali neposredno posle toga prodaje taj instrument institucijama koje su mnogo bolje pozicionirane da na finansijskom tržištu obezbeđuju sredstva. Znači, lokalne banke, male banke i ne pokušavaju da skupe izvore, na 30 godina, koliko je često u svetu rok za hipotekarne kredite, nego odmah te instrumente prodaju većim institucijama koje pod boljim uslovima, u većim iznosima to na tržištu refinasiraju. Kod nas to trenutno nije moguće, kod stambenih kredita. Prema tome, posle ovog zakona biće potrebne izmene i drugih zakona, koje bi omogućile potpuno i efikasno funkcionisanje pravnih instituta tržišne privrede koje ovim izmenama dopunjujemo i dovodimo do finala.

Hvala. Poštovana predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog izmena i dopuna Zakona o hipoteci. Čitajući ovaj zakon, ja sam tumačio kao ekonomista ovaj zakon, pošto nisam pravnik, a po struci sam bankar. Kao bivši bankar, tako sam tumačio ovaj zakon i shvatio da će ovaj zakon koji je pred nama sigurno poboljšati našu privredu, ako tako mogu da kažem. Kada ljudi čuju reč hipoteka, stalno se povezuje sa rečju kredite. Nažalost, u našem društvu teško možemo naći takvog čoveka koji još nije uzeo kredit ili da nema kredit. Ovde su menice u pitanju, jemstva, sad u najnovije vreme životno osiguranje i ostaje hipoteka na nekretninama, na nekretninama koje imaju dosta veliku vrednost, što je u vezi kredita koliko je veliki kredit koji uzimaju i građani ili bilo koja firma u našoj zemlji. Nažalost, u dosadašnjoj praksi je bilo da naplata potraživanja preko, koji je obezbeđen sa hipotekom, teško je išlo u praksi. U mojoj životnoj praksi, nažalost, pet ili šest posto naplate je bio sa hipotekom ili prodajom nekretnine na kojoj je bila postavljena hipoteka. Sa ovim zakonom ćemo rešiti ovaj problem i ubrzaćemo naplatu ovih potraživanja koji su osigurani sa hipotekom. Ja mislim da je pozitivno doneti ovaj zakon, jer će se ubrzati naplata celog potraživanja i ovo će uticati na ekonomskui pravnu sigurnost učesnika u poslovima gde se hipoteka traži kao sredstvo za obezbeđenje potraživanja. Mislim da će se poboljšati položaj kreditora na tržištu, a pored toga, nadamo se, ubrzaće se ulaganja u našu privredu.

Ako je već u ugovoru, onda se ugovorena kamata uzima kod ugovora. Kod člana 9. mislim da je pozitivno što se daje mogućnost poveriocu da traži dodatno obezbeđenje.

Mislim da je to pozitivna stvar u celom dužničko-poverilačkom odnosu. Kao što je rečeno, do sada u praksi nije postojalo da su opomene dobili oni hipotekarni poverioci koji su bili drugog ili trećeg reda. Sada po ovom zakonu, ako se šalje opomena, opomena se šalje i dužniku i ostalim hipotekarnim poveriocima koji imaju potraživanje, a koje je obezbeđeno hipotekom na istu nepokretnost. Član 7. isto donosi značajnu novinu. Rešava problem zabeležbe hipotekarne prodaje vansudskim putem. Ako u roku od sedam dana od prijema zabeležbe, registar nepokretnosti upisuje ovu zabeležbu i odmah šalje rešenje hipotekarnom poveriocu, dužniku, ponekad i vlasniku, jer ponekad vlasnik nije dužnik te hipoteke ili nepokretnosti, kao i ostali hipotekarnim poveriocima koji su obezbedili svoje potraživanje na dotičnu nepokretnost ili imovinu. Bitna novina kod ovog člana jeste da i zahtev za upis zabeležbe hipotekarne prodaje može podneti svaki hipotekarni poverilac, bez obzira koji je u redu, bez obzira na red prvenstva.

Morali su da sačekaju red da bi se rešio prvi slučaj, pa tako redom. U ovom zakonu imamo još tačno definisano kako se može prodati hipoteka ili prodati nekretnina koja je stavljena pod hipoteku. Ovde je reč o aukcijskoj prodaji i naravno da je navedena neposredna pogodba. Ovde kod neposredne pogodbe je istaknuto da vrednost neposredne pogodbe ne sme biti manja od 90% procenjena vrednosti nepokretnosti. Do sada je bilo oko 70% od vrednosti. Ako ćemo dostići 90%, mislim da ćemo imati dosta dobar rezultat. Najveća novina je u članu, gde se rešava problem, što je bio najveći problem u praksi, šta će biti sa onim poveriocima koji su imali zabeležbu drugog, trećeg reda. Kada se po ovom zakonu ili kada se prodaje nepokretnost, onda se odmah upisuje vlasnik koji je kupio tu nepokretnost, upisuje se ime vlasnika nepokretnosti, a ostali poverioci se po sili zakona brišu. Do sada je bilo da su ovi poverioci išli na sud i onda se ovo preko suda dosta dugo odugovlačilo. Sam zakon, gledajući kreditore, za kreditore je nažalost, kako da vam kažem, pozitivnije, nego za dužnike, ali ima i takvih građana koji daju prijateljima kredite i sa tim davanjem kredita izgube prijateljstvo, ali mogu da naplate svoje potraživanje sa novinama ovog zakona.

Poštovani ministre sa saradnicima, gospođo Gojković, dame i gospodo narodni posalnici, danas je pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i na samom početku poslanička grupa JS u Danu za glasanje svakako će podržati ovaj predlog zakona, jer njegovim donošenjem, sa jedne strane, omogućiće se bolji položaj kreditora i, sa druge strane, veću zaštitu dužnika, odnosno vlasnika hipotekarnog kredita. Da podsetim, u svetu hipotekarni krediti predstavljaju stubove kreditnog sistema, da kažem, tih razvijenih zemalja. Gotovo da u tim zemljama nema porodice koja nije kreditno zadužena i, sa druge strane, taj kredit je obezbeđen hipotekom. Vlasnici firmi u tim istim zemljama koriste hipoteku kao najlegalniji oblik kolaterala, tj. obezbeđenja prilikom stupanja u neki dužničko-poverilački odnos veće novčane vrednosti. Važeći zakon, koji je donesen 2005. godine sa očekivanjem da će osloboditi ogroman kreditni potencijal, jer je praktično proširen broj nepokretnosti na koji može da se stavi hipoteka, međutim, u praksi je bilo malo drugačije.

Toliko iznose troškovi hipoteke uz relativnu stopu dobiti. Moram reći da je u ovom trenutku i kod nas ta praksa na snazi, s tim što treba napomenuti da pojedini krediti su u paritetu 1:1, recimo, to su vojni krediti. Isto tako zakon donet 2005. godine je omogućio da se hipoteka može uspostaviti i na nepokretnostima ili delovima nepokretnosti koji još nisu izgrađeni, otprilike 80% izgrađenosti objekta, znači do unutrašnjih radova. Praktično, porodica može da dobije kredit za kuću ili stan koji još nisu uknjiženi, a pritom ne mora da založi drugi nekretninu. Ovo je bila zaista značajna i pozitivna novina važećeg zakona, ministre. Ali, želeo bih da ukažem na jednu nelogičnost, namerno sam pomenuo ovde, ako možete samo da me saslušate ministre, namerno sam ovo napomenuo da bi ukazao na možda jednu nelogičnost i možda problem koji ljudi imaju koji do kraja završe objekat. Dakle, rekao sam da 80% izgrađenosti objekta je neka garancija da možete dobiti hipoteku. Međutim, ljudi koji su završili objekat 100%, dakle, ušli suu proces dobijanja upotrebne dozvole i samim tim nisu mogli da se uknjiže u katastru dok ne završe, i taj proces, moram da kažem, može da traje i poduže, takvi ljudi ne mogu dobiti hipotekarni kredit. Znači, to je jedna stvar koju bi možda u narednom periodu trebali rešiti, i ne sumnjam da ćemo rešiti u narednom periodu. Isto tako treba reći, što se tiče katastra, 2005. godine kada je donet Zakon nije bio uređen kao danas, pa je to stvaralo probleme kod upisa hipoteke. Danas je baza podataka i evidencija o nepokretnostima i pravima na njima javno dostupna korisnicima pa je prestala potreba za odredbama koje uređuju centralnu evidenciju hipoteka. Pogotovo što je upis u takvu evidenciju ima samo deklerativni, govorim iz prakse, ima samo deklarativni karakter i ne predstavlja tačnost upisa. Sada, jedna svakako od najvećih slabosti, još uvek važećeg Zakona o hipoteci, što u postupku vansudske prodaje, ne postoji instrument automatskog brisanja svih hipoteka, nakon izvršene prinudne prodaje kao što je to slučaj, recimo, u sudskoj prodaji. Posledice su sledeće, i vi ste o tome malopre govorili, povećani rizik banaka za naplatu potraživanja, dovodi do pooštravanja uslova odobravanja kredita, povećanje kamatnih stopa, kamatne stope nisu male, praktično do stepena neizdrživosti, uvećanje zahteva za dodatnim sredstvima obezbeđenja. Sa druge strane korisnici kredita dobijaju skupe usluge, kao što sam rekao, nekada čak i preko granice isplativosti, pa dobar deo njih ili odustane ili bude odbijen. Dakle, novim Zakonom o hipoteci, nižih redova, se automatski brišu nakon prodaje nekretnine i kupac praktično nema teret, znači još jedna dobra novina. Ovaj zakon je usklađen sa evropskim zakonodavstvom i prati savremene poslovne ambijente u Srbiji. Na samom kraju, još jednom ću napomenuti, da donošenje ovog Zakona omogućuje bolji položaj kreditora na srpskom tržištu, zaštitu dužnika, odnosno vlasnika hipotekarne nepokretnosti, ubrzanje sa druge strane, finansijske i privredne aktivnosti u Srbiji, naročito izgradnje i ulaganje u privredu, što je vrlo važno. Zatim, razradu i doradu jednog od klasičnih mehanizama građanskog prava. I na samom kraju, još jednom želim reći da poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće pomenuti Predlog zakona. Poštovana predsednice, uvaženi ministre, uvažene koleginice i kolege, Predlog zakona o hipoteci kojim se menja postojeći zakon o hipoteci iz 2005. godine, je jedan od onih zakona koji će SDS snažno podržati, jer on popravlja poslovni ambijetn Srbije. Pre 2005. godine, hipotekarno poslovanje bilo je definisano sa svega sedam članova zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa. Po tom zakonu hipoteka nije predstavljala izvršnu ispravu, na osnovu koje se moglo tražiti izvršenje u sudskom postupku, te je tome moralo prethoditi podizanje hipotekarne tužbe kojom se pribavljala izvršna isprava. Naravno Da je ovo dvostepeno ostvarivanje prava po hipoteci činilo ovaj institut izrazito nepopularnim, i naravno samim tim i nedovoljno korišćenim. Zato je Zakon o hipoteci iz 2005. godine ustanovio brojna unapređenja poslovanja u ovom sektoru. Sada bih se osvrnula na član 4. osnovnog zakona, s obzirom da u ovim izmenama zakona nismo predvideli njegovo menjanje. Članom 4. je definisano šta sve može biti predmet hipoteke, pročitaću koji su tu sve mogući zalozi, dakle, nepokretna stvar, pravo svojine na zemljištu, građevinskom objektu i slično, deo nepokretne stvari, susvojinski udeo u nepokretnoj stvari, poseban deo zgrade na kome postoji pravo svojine, znači, stan, poslovni prostor ili garaža, pravo na zemljištu, a naročito pravo građenja, pravo preče gradnje ili raspolaganja u državnoj, odnosno društvenoj svojini. Kao šesto, objekat u izgradnji bez obzira da li je već izgrađen, pod uslovima da je izdato pravosnažno odobrenje za gradnju. Uvaženi ministre, na samom svom početku bih htela da iznesem i započnem, pre nego što pohvalim zakon, da iznesem neka svoja pitanja i dileme i da vas zamolim za neka pojašnjenja ili možda neku intervenciju. S obzirom da ovaj član 4. osnovnog zakona nije menjan, ostali su definisani mogući predmeti hipoteke i po tome stoji da se pod hipoteku može staviti objekat u izgradnji koji ima pravosnažno odobrenje za izgradnju. Mislim da bi tu moglo možda da dođe do usaglašavanja sa važećim Zakonom o planiranju izgradnji, s obzirom da pojam odobrenja za izgradnju ne postoji, zamenjen je građevinskom dozvolom. Pretpostavljam da će neki celoviti zakon to sve regulisati. Mislim da je tu jedna korekcija bitna koja je trebala da usledi, a to je da u nabrajanju šta sve može biti predmet hipoteke stoji i društvena svojina, društveno vlasništvo nad zemljištem, mislim da to više kao institut ne postoji. Ono što mi je važno i zašto uopšte pominjem član 4. jeste što je ovim zakonom ostavljeno da predmet hipoteke može biti sve sem objekat ili deo objekta koji nema upotrebnu dozvolu. Znate da je veliki broj objekata građen od šezdesetih na ovamo, do danas i da iz razno raznih razloga nekada ne baš toliko bitnih, objekti ili delovi objekta nemaju upotrebnu dozvolu. Ono što se dešava u praksi, banke smatraju poslovnim rizikom da stavljaju pod hipoteku takve objekte i zakon to eksplicitno nigde ne kaže da ne može, ali bi dobro bilo kada bi zakon, u ovom slučaju više ne zakon, ali makar da se neki podzakonski akt ili neko tumačenje koje date da se definiše mogućnost davanja pod hipoteku i tih vrsta objekata. Mislim da će to u mnogome proširiti obim poslovanja banaka i da će omogućiti dodatnom broju što građana, što pravnim subjektima dati mogućnost da posluju i investiraju. Naravno, zakon koji je pred nama je doneo jako mnogo poboljšanja u odnosu na prethodni. Najvažnije izmene su u redefinisanju instrumenata zaštite sa jedne strane dužnika, vlasnika objekta i vlasnika koji je stavio svoju nekretninu pod hipoteku, ali takođe podjednako važno i bitno štiti kreditora. Jer bez snažne zaštite banaka, naravno da nema ni kredita, nema poslovnog ambijenta, nema stranih i domaćih investitora.

Članom 1. ovog zakona definišu se dve najvažnije izmene po meni i taj član kaže – ovim zakonom se utvrđuje hipoteka radi obezbeđenja i naplate potraživanja. Naravno, briše se deo koji se odnosi na centralnu evidenciju hipoteka. U čemu se sastoje te izmene? Osnažuje se zaštita naplate, čime se kreditori dodatno motivišu na ulaganja. Ukida se centralna evidencija hipoteka koja defakto u praksi nije ni funkcionisala, obzirom da evidentiranje nije bilo obavezujuće, verodostojnost podataka nije uvek bila baš na najvišem nivou. Naravno, to je onda, da kažem, i rezervisalo i proveru statusa nekretnine, te samim tim taj instrument nije mnogo ni korišćen. Istovremeno, digitalizacija Katastra nepokretnosti i njegovo kompletiranje, koje se naravno sreću i privode kraju, stvorili su pouzdanu bazu za proveru statusa nekretnine i mesto unosa tereta na objektima i zemljištu. Šta još novo donosi ovaj zakon? Utvrđuje se način obezbeđivanja kamate i koje kamate mogu biti obuhvaćene hipotekom, što je veoma bitno. Zakon takođe predviđa da jedino sud može utvrditi smanjenje vrednosti hipoteke, jer znamo da je tu bilo jako puno zloupotreba. Naravno, to je do sada utvrđivao sudski veštak, sada sve na njegovoj časti i benevalentnost. Postojeći Zakon o hipoteci uveo je i postupak van sudskog namirenja, ali nije precizno kada kažem postojeći, mislim na zakon koji menjamo, pa on kao takav nije definisao precizno postupak van sudske prodaje nekretnina kako bi zaštiti kreditora, naravno koji je dao svoj novac i bez njega i nema od poslovanja. Ali, naravno, nije zaštitio dovoljno dobro ni dužnika, jer smo u praksi imali nerealne procene, da kažem, ucenjivačke procene vrednosti nekretnine. Kakvu sada situaciju imamo za kao posledicu tog zakona, koji naravno, srećom danas menjamo? Banke daju kredite, procenjena vrednost može biti nepravedna u dva pravca, za privilegovane, procenjena vrednost nekretnine je u praksi znamo i nekoliko puta bila veća nego realna, naravno tako privilegovani dužnik je u prilici da neservisirajući svoju kamatu dovede i ugrozi poslovanje banke. S druge strane, običnim građanima je često procenjivana vrednost njihove nekretnine znatno niže od tržišne vrednosti. I naravno, znamo da je kao posledica toga bilo propadanje banaka, nekada i planirano propadanje banaka. Neplaćene kredite, naravno servisiraju, ko, naravno budžet, samim tim građani obzirom da država ima određene garancije za sredstva. Zato Socijaldemokratska partija Srbije podržava izmene zakona i uvereni smo da će pojačati poverenje kreditora u novi poslovni ambijent Srbije, da će zaštititi banke od novih rizika, da će ohrabriti vlasnike nekretnina i stvoriti novo poverenje u pravednu naplatu i naravno sve u slučaju nemogućnosti njihovog servisiranja, što niko ne želi ni da do toga dođe i bitno je da će zaštititi građane od novih troškova iz budžeta u slučaju namirenja troškova propadanje banaka. Poštovana predsednice, poštovani ministre, predstavnici Ministarstva finansija, poštovane dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici, danas je na dnevnom redu sednice parlamenta Predlog izmene i dopuna Zakona o hipoteci. Potreba za niveliranjem postojećeg zakona je nužna iz toga pozdravljamo što danas raspravljamo o tome. U krajnjem slučaju, to je najavljeno i u ekspozeu premijera prilikom izbora Vlade, ali nekako se stiče utisak, barem čitajući ove odredbe zakona da su oni u velikoj meri pravno-tehničkog karaktera, što i sam ministar u svom obrazloženju najavio i stičem utisak da onaj u pravi plan stavljaju kreditora ili poverioca. Postojeći zakon je donet 2005. godine kada je uređena hipoteka prema postulatima koji funkcionišu u savremenom svetu. Pre toga, hipoteka je bila uređena Zakonom o svojinsko pravnim odnosima iz 1980. godine i rekla bih da u to vreme, u tim okolnostima takvim društveno ekonomskim odnosima, hipoteka je imala na neki način pežurativno značenje, jer je upotrebljivana kao sinonim za teret. Tokom 10 godina primene postojećeg zakona dogodile su se brojne promene kako u praksi tako i u normativnoj aktivnosti. Pre svega, promenjen je način i funkcionisanje izvršnog postupka kao načina za prinudnu naplatu potraživanja. Takođe je izmenjen Zakon o premeru i katastru sa kojim takođe treba da bude usklađen Zakon o hipoteci. Pored toga, uveden je i javnobeležnički sistem. Sa druge strane, društveno- ekonomske okolnosti su bitno promenjene i to usled svetske ekonomske krize, za koju neki analitičari kažu da se desila usled kraha hipotekarnog kreditnog tržišta. Principi i uslovi na kojima počiva finansijski sektor su znatno izmenjeni, a uslovi dobijanja kredita, obezbeđenih hipotekom, su pooštreni. S tim u vezi treba naglasiti i da je potreba za preciznim uređenjem instituta hipoteke kako konstituisanje hipoteke, tako i naplate potraživanja obezbeđena hipotekom, nastala i usled zloupotreba koje su se desile u bankarskom sektoru. Danas se vodi u našoj zemlji više krivičnih postupaka kako protiv odgovornih lica u bankarskim i finansijskim institucijama, tako i protiv lica koji su te kredite uzimala i davala neadekvatna sredstva obezbeđenja. Neki od njih bili su obezbeđeni hipotekom koje danas nisu naplativi. Kako sam shvatila iz vašeg obrazloženja Predloga zakona, predložene izmene bi trebale da imaju višestruko dejstvo. Sa jedne strane da zaštite kreditore i to se čini putem precizne definicije hipoteke i postupka naplate potraživanja putem prodaje hipotekarne nepokretnosti. Sa druge strane, predložene izmene treba da zaštite dužnike jer omogućavaju i nalažu da se dužnik još jednom pozove da isplati dug, odnosno tu mogućnost ima do prodaje nepokretnosti obezbeđene hipotekom. Krajnji cilj, kako sam shvatila iz vašeg obrazloženja, bi trebalo da bude – ubrzanje finansijskih aktivnosti, kako ste rekli, povećanje konkurencije i transparentnosti. Međutim, jedan od najvažnijih ciljeva svakog poverioca, učesnika u poslovnom okruženju je naplata svog potraživanja. Zbog toga, od presudnog značaja je imovno stanje dužnika. Poverilac po logici stvari nema mogućnost i nema uvid u imovno stanje dužnika, niti može da ga osujeti u aktima raspolaganja. Kako je pravni promet intenzivan, imovno stanje dužnika može znatno da se promeni u momentu dospelosti potraživanja na naplatu. Norme materijalnog prava treba da predviđaju institute kojima se može prevenirati i obezbediti potraživanje poverioca. Jedan od takvih instituta je svakako i hipoteka koja je nastala još u antičko vreme. Hipoteka je institut koji treba da bude jedan od najsigurnijih sredstava obezbeđenja u pravnoj praksi jer omogućava da se hipotekarni poverilac može naplatiti i u slučaju kada se ostali obični poverioci ne mogu naplatiti. Nebitno je ko hipotekovanu nepokretnost drži. To je u stvari zaloga na nepokretnim stvarima. Ovom prilikom treba istaći da su upravo banke tražile izmenu postojećeg Zakona o hipoteci. Sa tim u vezi, bitan je podatak da preko 70% hipoteka koje su upisane na internet stranici Agencije za privredne jezike su upisane u korist banaka. Kao razlog za svoj zahtev, oni su naveli da je proširen broj nepokretnosti na kojima se može staviti hipoteka i nužno da se odredbe drugih zakona uskladi sa Zakonom o hipoteci. Kada je usvojen postojeći Zakon o hipoteci hipoteka se definisala kao založno pravo na nepokretnosti koji ovlašćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug ili dođe do povrede druge obaveze koja aktivira hipoteku, zahteva naplatu potraživanja obezbeđenu hipotekom iz vrednosti nepokretnosti. Tada je ocenjeno kao dobro rešenje i novina da se hipoteka može staviti i na nepokretnosti koje nisu uknjižene jer u Srbiji je i dalje veliki broj neuknjižene nepokretne imovine, kao i vansudski upisi i prodaja nepokretnosti i mogućnost stavljanja hipoteke na gradsko-građevinsko zemljište.

Međutim, zbog problema koji su se javili u praksi bilo je neophodno da se izvrše izmene Zakona o hipoteci, a koje se odnose na pojednostavljivanje zalaganja nepokretnosti pre svega onikoji se koriste u komercijalne svrhe izdavanja zakupa. Takođe, bilo je potrebno da se uvede i zabrana upisa hipoteke i drugih tereta po upisu zabeležbi hipotekarne prodaje, brisanje hipoteke drugog i nižih redova po okončanoj vansudskoj prodaji nepokretnosti, a namirenje tih poverilaca po pravilima o namirivanju, zatim brisanje centralne evidencije hipoteke kao institucije za koju više nema potrebe jerje završen Katastar nepokretnosti na celoj teritoriji. Sa tim u vezi, dodala bih da rad Republičkog geodetskog zavoda nije zadovoljavajući, ne po mom mišljenju nego po mišljenju Zaštitnika građana jer postoji veliki broj žalbi, kako je on ocenio, drugostepenog organu. Takođe, u praksi se pokazalo kao loše što su prava poverioca nižeg reda definisana tako da njihove hipoteke ostaju upisane, iako je nepokretnost prodata. To omogućava vansudsku prodaju nepokretnosti, pa banke pristupaju sudskoj prodaji, što nepotrebno opterećuje sudove velikim brojem predmeta, uvećava troškove i poveriocima i dužnicima, a ceo sistem čine neefikasnim i nepouzdanim. Kao najveća slabost Zakona o hipoteci je što u postupku vansudske prodaje ne postoji instrument automatskog brisanja svih hipoteka nakon izvršene prinudne prodaje, kao što je slučaj u sudskoj prodaji, odnosno pravo kupca da podnese zahtev za brisanje preostalih hipoteka ili neki drugi instrument koji bi omogućio oslobađanje prodate nepokretnosti preostalih upisanih hipoteka. Posledice toga su dvojake. Poverioci su upućeni na sudske postupke izvršenja, koji su znatno sporiji, praksa pokazuje da mogu da traju i više od godinu dana, a s druge strane stvara se polje za zloupotrebe i namernog upisa hipoteke nižeg reda od strane dužnika kako bi se poverioci onemogućili da u kratkom roku u vansudskom postupku prodaju hipotekovanu nepokretnost. Loša zakonska rešenja nisu u većoj meri doprinela rastu nenaplativih kredita, ali su svakako uticala da se komplikovaniji slučajevi sporije i teže rešavaju. Značaj dobre normativne postavke i uređenje instituta hipoteke se ogleda i prilikom problema koji se pojavio početkom ove godine, koji je pogodio više od 22.000 građana koji su uzeli kredite u švajcarskim francima. Za te ljude ni do danas nije pronađeno adekvatno rešenje koje bi bilo tržišno održivo, s jedne strane, a s druge strane ne bi predstavljalo namet usled prebacivanja kredita u neku drugu valutu. Prema podacima NBS, ukupni krediti privrede i stanovništva vezani za švajcarski franak iznose oko 1,1 milijardu franaka, od čega se najveći deo, oko milijardu evra, odnosi na stanovništvo. Takođe treba naglasiti da većina odredbi koje su se danas našle u ovom Predlogu zakona su rezultat potrebe, kao što sam rekla, preciznijeg i drugačijeg uređenja dužničko-poverilačkih odnosa i pravnog prometa obezbeđenja hipotekom. Stoga, u velikoj meri ove izmene podržavamo. Ukazali smo na neke nelogičnosti u svojim amandmanima koje smo podneli, u odnosu na neke amandmane koje smo podneli želimo da ukažemo da bi možda bilo celishodnije zadržati postojeća rešenja. Takođe, ovom prilikom želim da iznesem i neka moja zapažanja koja zahtevaju dodatno obrazloženje. Ujedno, iznosimo i predloge, kao što sam rekla, radi poboljšanja i konstruktivnog doprinosa ovom tekstu. S tim u vezi, nije nam jasno, niti smo čuli iz obrazloženja, zašto je došlo do izmene člana 9. postojećeg zakona. Naime, prema postojećoj definiciji, ugovor o hipoteci je ugovor između poverioca i dužnika koji služi da poverilac može da naplati svoje obezbeđeno potraživanje. Znači, kako u postojećem zakonu tačno glasi - ugovor o hipoteci je ugovor između vlasnika nepokretnosti, poverioca kojim vlasnik nepokretnosti obavezuje, ako dug ne bude isplaćen od dospelosti, da poverilac naplati svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti, na način propisan zakonom. Predložena izmena je sledeća - ugovor o hipoteci je ugovor između vlasnika nepokretnosti i poverioca kojim se vlasnik nepokretnosti obavezuje da u korist poverioca zasnuje hipoteku radi namirenja obezbeđenog potraživanja, na način propisan zakonom. Suština ugovora o hipoteci je da se naplati potraživanje koje je obezbeđeno hipotekom. Logično je da se hipoteka zasniva na ugovoru ili na nekoj drugoj formi davanja hipoteke. Na ovaj način nije istaknuta stvarno pravna priroda hipoteke, kako je to navedeno u obrazloženju Predloga zakona. Takođe, nejasno je zašto se klauzula intabulandi ne nalazi u prvobitnom ugovoru o hipoteci, već je potrebno da se klauzula intabulandi, kao obavezan ugovor o hipoteci, sada nalazi u jednom dodatnom dokumentu. Po našem mišljenju, to može samo da doprinese tome da javno-beležnički sistem bude pogodovan, jer će na taj način oni u stvari naplaćivati overu ili solemnizaciju dva dokumenta, a ne jednog. Takođe, pošto ste rekli, što podržavamo, da je osnov zakona da se uvede konkurencija transparentnost i da dođe do ubrzanja postupaka, želimo da vam ukažemo da postoji neusklađenost između Predloga zakona o hipoteci sa odredbama Zakona o izvršenju i Naime, iako se radi o vansudskoj prodaji usled drugog pokušaja prodaje, u Predlogu zakona o hipoteci je predviđen najviši rok 120 dana za organizovanje druge prodaje, dok u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, iako se radi o sudskoj prodaji, taj rok je najmanje 15 dana, a najviše 30 dana. Znači, prosto vam ukazujemo samo na te nelogičnosti, obzirom da ste rekli da je jedan od postulata donošenja zakona i ubrzanje postupaka. Naravno, u raspravi u pojedinostima ukazaćemo i na neke druge stvari koje smo istakli u amandmanima. Zahvaljujem se. Zahvaljujem. Reč ima ovlašćeni predstavnik narodni poslanik Neđo Jovanović. Zahvaljujem se, predsedavajući. Uvaženi ministre, predstavnici ministarstva, uvažene kolege narodni poslanici, na samom početku ću istaći da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati i glasati za predložene izmene i dopune Zakona o hipoteci. U poslaničkoj grupi SPS nećemo ponavljati kao matricu ono što je već izneto u pogledu afirmacije predloženih izmena i dopuna Zakona o hipoteci, niti nam je bio manir bilo kada, pa neće ni sada, da prepričavamo tekst zakona koji se već nalazi u materijalu koji smo dobili. Stoga ćemo, uvaženi ministre, ukazati samo na ono što smatramo da zaista predstavlja kvalitativno bolja rešenja u odnosu na dosadašnji tekst zakona, a samim tim ćemo ukazati i na neke naše dileme zbog kojih smo reagovali amandmanima, za koje smo uvereni da ćete ih sa pažnjom i analizirati i oceniti i, na kraju krajeva, i usvojiti, jer tu su sadržane i određene kritike na pojedine delove zakona za koje smatramo da mogu biti bolji. Pre svega, ono što je nesporno, nesporno je da se ovim zakonom doprinosi harmonizaciji zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU, naročito u ovoj materiji o kojoj govorimo, nesporno je da se povećava stepen pravne sigurnosti, pa i materijalne sigurnosti učesnika u prometu, nesporno je da se čini daleko veći stepen zaštite kako poverilaca, tako i dužnika, nesporno je da se na taj način može, ali ponavljam – može, doprineti boljem investicionom procesu u Republici Srbiji, a samim tim i oživljavanju privrednih aktivnosti na većem nivou. Ono što nam se čini u procesno-pravnom smislu reči dobrim, uvaženi ministre, jeste činjenica da se konačno pristupa ujednačavanju sudske prakse i prakse uopšte, imajući u vidu da je sistemsko rešenje koje ste naveli u predloženim izmenama i dopunama, da procenu vrednosti hipotekovane nepokretnosti vrši ovlašćeni sudski procenitelj, odnosno veštak ili drugi ovlašćeni procenitelj, je svakako rešenje koje je trebalo davno da zaživi u zakonskim aktima, a naročito u Zakonu o hipoteci, Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i drugim zakonima kojima se reguliše ova materija. Na kraju, Ustavni sud Republike Srbije je nedvosmisleno jasno stavio do znanja da procenu ne može vršiti poreska uprava, niti bilo koja druga institucija, osim ovlašćenih procenitelja, a to su prevashodno veštaci i licencirani procenitelji. Takođe je dobro rešenje u predloženim izmenama i dopunama zaštita, i to pojačana zaštita, vlasnika nepokretnosti i držalaca nepokretnosti, naravno ako se ne radi o istom licu, od postupanja hipotekarnih poverilaca kada im je dato pravo na pristup hipotekovanoj nepokretnosti u cilju zaštite svojih prava na hipotekovanoj nepokretnosti. 1Zašto? Zbog toga što je u životu uobičajeno, dakle životno je da se ponašanja kako vlasnika, tako i trećih lica u odnosu na hipotekovanu nepokretnost ne mogu uvek podvesti pod ponašanje dobrog domaćina, već sasvim suprotno od toga. Zbog toga je pravo hipotekarnog poverioca da mu se omogući pristup hipotekarnoj nepokretnosti, u svakom slučaju, pravo koje treba afirmisati, koje treba pohvaliti kao dobro sistemsko rešenje, ali može samo dok ne pređe granice kada možemo govoriti o zloupotrebama od strane hipotekarnog poverioca prema licima koja se nalaze u posedu hipotekarne nepokretnosti. Zašto ovo govorim? Zbog toga što u posedu hipotekarne nepokretnosti mogu biti zakupci i mogu biti poslugoprimci. Dakle, to su lica kojima se hipotekovana nepokretnost daje na poslugu u dužem vremenskom periodu. Oni su nesumnjivo savesni držaoci hipotekovane nepokretnosti. U većem broju slučajeva su i zakoniti držaoci. U zakonu je navedeno da se pravo pristupa ne može omogućiti hipotekarnom poveriocu u periodu od 22.00 do 07.00 časova. Postavlja se pitanje kako i na koji način? Da li ulaskom u hipotekovanu nepokretnost? Dakle, ova pitanja ne želim da budu trivijalna pitanja, ali su u praksi i te kako značajna jer su moguća kao životna pitanja, odnosno životne okolnosti. Da li on ulazi u prostorije da pogleda prostorije? Da li će na taj način doći do eventualnog smetanja državine lica koja se nalaze u posedu hipotekarne nepokretnosti? U svakom slučaju, pravo na državinu, i to neometanu državinu, je sistemsko rešenje Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Možda je u tom pravcu trebalo bolje definisati šta podrazumeva pristup hipotekarnog poverioca hipotekarnoj nepokretnosti i u kojim granicama on ta ovlašćenja može da koristi. Ja sam uveren da ćete vi u tom pravcu eventualno podzakonskim aktima reagovati u slučaju da se u praksi ovakve pojave dese. Ono što je takođe dobro, dobro je da se polako ovaj zakon usaglašava sa odredbama Zakona o javnom beležništvu i sa odredbama Zakona o overi potpisa, prepisa i rukopisa. Ali, ovde moramo reagovati na jednu odredbu koja je nažalost, verovatno greškom, definisana tako što se nalazi u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom beležništvu, a radi se o tome da ugovor o hipoteci ne može biti zaključen u alternativnoj formi. Ovde je Zakon o javnom beležništvu jasan i implicitan. Zakon o javnom beležništvu kaže da se ugovor o hipoteci, kao i založna izjava o jednostranoj hipoteci, zaključuje isključivo u formi javno-beležničkog zapisa. Dakle, ne i u formi tzv. solemnizovane, odnosno potvrđene javno-beležničke isprave. I tu smo amandmanom reagovali i mislimo da nema razloga, da ne postoji nijedan jedini razloga, a naročito ne pravno utemeljen, da se taj amandman ne prihvati, odnosno da se ne uvaži i na taj način ispravi jedan propust koji se pojavio u ovom zakonu. Takođe se jedna od dilema kod nas u poslaničkoj grupi SPS pojavila kada su u pitanju ovlašćenja data trećem licu koji zastupa jednog ili više hipotekarnih poverilaca, ili ovlašćenje koje se daje jednom od više hipotekarnih poverilaca da zastupa njihove interese u postupku namirenja potraživanja koje je obezbeđeno založnim pravom, odnosno hipotekom. Ovde se postavlja jedno logično i životno pitanje. Treće lice se pojavljuje kao neka vrsta zastupnika. Kako će to treće lice jednako i ravnopravno da zastupa više hipotekarnih poverilaca, kada su poverioci bukvalno borci u jednoj areni koja se svodi na zaštitu interesa svakog od njih pojedinačno? Dakle, kako će onda treće lice da zastupa istovremeno i moje interese kao hipotekarnog poverioca i mog druga Mrkonjića, ili bilo koga drugog ko bi se pojavio u statusu hipotekarnog poverioca? Pa ne može, zato što imamo suprotstavljene interese. Na kraju krajeva, moj interes jeste da se na legalan način, a ne protivpravni način, afirmiše moje pravo naplate potraživanja pre bilo kog drugog hipotekarnog poverioca. Kako ćemo onda uspostaviti jednakost, a naročito u situaciji ako imamo ovlašćenje koje je dato jednom od hipotekarnih poverilaca, koji je u svakom slučaju u nekoj vrsti sukoba sa ostalim hipotekarnim poveriocima? Ono što nam se čini najspornijim u predloženim izmenama i dopunama ovog zakona, jeste promena člana 31. Ja vas molim, uvaženi ministre, da posebnu pažnju poklonite ovom članu, ovom koji je predložen, zbog toga što je uneta jedna odredba koja procesno-pravno ne sme da bude odredba zakona. Ona kaže – žalba će biti uvažena ako dužnik ili vlasnik hipotekovane nepokretnosti uz žalbu dostavi i pisane dokaze, i to: potraživanje ne postoji, hipoteka ne postoji, potraživanje nije dospelo za naplatu ili je dug isplaćen itd. Uvaženi ministre, ne može se zakonom dati nalog kako će drugostepeni organ da odluči po žalbi. Kako bi izgledalo da u Zakonu o parničnom postupku ili u krivičnom postupku kažemo – žalba će biti uvažena ukoliko se uz žalbu uradi to, to, to i to? Šta će nam onda drugostepeni organ ili drugostepeni sud? Osim toga, ova odredba procesno i pravno ne sme da postoji iz drugog razloga. Zbog toga što, kad se podnosi zahtev hipotekarnog poverioca koji želi da izvrši upis zabeležbe prodaje u njegovu korist, u taj zahtev mora da bude predmet ocene prvostepenog organa, odnosno registra. Kako ocene? Ocene urednosti tog zahteva, s jedne strane, a s druge strane ocene opravdanosti tog zahteva. Ako je zahtev neuredan, onda će se on odbaciti. Na taj način ćemo postići efikasnost sistema, postići ćemo efikasnost postupka. Postići ćemo ono što je vaše ministarstvo postavilo kao cilj ovog zakona, a to je transparentan i brz postupak namirenja potraživanja hipotekarnih poverilaca. Kako se ocenjuje opravdanost ovog zakona? Opravdanost ovog zakona se ocenjuje upravo tako što se utvrđuje da potraživanje postoji, da hipoteka postoji, da potraživanje nije dospelo za naplatu i da dug nije isplaćen. Ali, ako dug nije isplaćen, to je već teret dokazivanja na samom dužniku. Prema tome, uvaženi ministre, ovo što je navedeno kao nalog da se žalba uvaži je apsolutno nedopustivo zbog toga što su to procesno pravne pretpostavke da bi uopšte zahtev mogao da uđe u pravni saobraćaj, da bi uopšte po zahtevu moglo da se postupa. Jer, kako je uopšte moguće da dođemo do prodaje hipotekovane nepokretnosti i da tražimo zabeležbu prodaje hipotekovane nepokretnosti a da pre toga potraživanje ne postoji? Pa, ono postoji samom činjenicom da je hipoteka upisana. Kako ne postoji ako je ugovor o hipoteci, koji je inače potvrđen javno-beležničkim zapisom, upisan? Kako onda da govorimo uopšte o tome da li žalbu uvažiti ili ne? Pa, ako je dospelo za naplatu, onda nam ne treba obezbeđenje. Zbog čega bi ga obezbeđivali? Zbog toga mi u poslaničkoj grupi SPS smatramo da se zaista ovaj član 31. mora preformulisati i upodobiti sa onim što podrazumeva realna, logična i praktično primenjiva procesno-pravna rešenja. Takođe, ono što smatramo da u predloženim izmenama i dopunama zakona stoji, a ni u kom slučaju nije u duhu ustavnih rešenja i pravnih propisa Republike Srbije, a naročito nije u saglasnosti sa drugim odredbama zakona, jeste isključivanje mogućnosti vođenja upravnog spora protiv drugostepenog rešenja. Ako ćemo isključiti mogućnost upravnog spora, onda ograničavamo pravo stranke da pravni lek koji je dozvoljen i Ustavom i zakonom iskoristi. Pa, onda bi morali da brišemo i član 180. Zakona o državnom premeru i katastru, uvaženi ministre, koji upravo kaže da stranka koja je nezadovoljna konačnom odlukom organa u upravnom postupku ima pravo na upravni spor. Dakle, ovde imamo u pitanju upravni postupak, uvažene kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, upravni postupak. Okončanje upravnog postupka ne uskraćuje mogućnost stranci da nastavi postupak u upravnom sporu, niti sme to da uskrati, jer bi na taj način bila povređena i ustavna prava stranke. Zbog toga smo mi u poslaničkoj grupi SPS reagovali amandmanom, smatrajući da ovakav način sistematizovanja u procesno-pravnom smislu reči ne treba da postoji. Ono što takođe izaziva određene dileme, a već se čulo u diskusiji koja je prethodila ovoj mojoj diskusiji, jesu rokovi. Rok od tri meseca jeste sporan i doći ćemo u situaciju neujednačene sudske prakse. Rok u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju je mesec dana, između jedne i druge prodaje. Ako idemo na efikasnost postupka, onda je zaista tri meseca predugo. Takođe nam se čini, uvaženi ministre, da je predugo 18 meseci čekanja da bi se izvršilo brisanje zabeležbe ako je u pitanju hipotekovana prodaja. Zašto 18 meseci? Pa, ja sam tamo dao neke pare i te moje pare stoje i sada ja treba da čekam 18 meseci da bi se mogla brisati zabeležba. Mi u poslaničkoj grupi SPS smatramo da se na taj način ne doprinosi efikasnosti onoga što podrazumeva postupak hipotekarne prodaje, odnosno prodaje hipotekovane nepokretnosti i namirenja poverilaca koji su imali obezbeđeno potraživanje upravo tom hipotekom. Ono što je sigurno tačno i sa čime ćemo se složiti svi ovde, pa i vi, jeste da su procenti koji se vezuju za tržišnu vrednost nepokretnosti uvek polemične. Mi u SPS smatramo da je izuzetno dobro rešenje što ste krenuli ka afirmaciji vansudske prodaje, odnosno vansudskog namirenja i to je dobro za kreditore. To je dobro, uvaženi ministre, za banke. Bez obzira da li mi gajili animozitet prema bankama zbog raznoraznih okolnosti koje nam se dešavaju ili afirmisali banke, banke su u ogromnom problemu kao kreditori, naročito što je preko 90% obezbeđenih potraživanja, to su potraživanja gde se kao poverioci pojavljuju banke, istovremeno kreditori. Zaista, ovim zakonom, što je za pohvalu i zbog čega je bezrezervna podrška Ministarstva u tom pravcu, da se bankama kroz vansudsko namirenje pruža mogućnost da dođu do naplate svojih potraživanja. Ali, imamo one probleme koji se u praksi dešavaju na način koji, jednostavno, sve ovo što je afirmativno može da dovede u problem. Postavlja se pitanje - da li je uopšte moguće postići 90%, kao najnižu vrednost od procenjene vrednosti prilikom vansudskog namirenja? Da li je uopšte moguće? Retko, ali teoretski pa i praktično možemo da prihvatimo da i jeste moguće. Naravno, opet u korist banaka bi bilo dobro kada bi se ovako nešto i realizovalo. Međutim, i ovde su procenti na neki način neujednačeni. U Zakonu o izvršenju i obezbeđenju kod prve javne prodaje je početna cena 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti. I šta nam se dešava, uvaženi ministre? Dešavaju nam se zloupotrebe, jer niko ne ide na kupovinu kada je 60% procenjene vrednosti.

Niko neće na toj prvoj javnoj prodaji da se pojavi, čeka drugu. Zato što je 30% od procenjene vrednosti i ulazimo u zonu zloupotreba koje se vezuju za činjenicu da neko odmah kupi po 30%, a onda preprodaje i na taj način ostvaruje korist. Neće se te zloupotrebe moći eliminisati ni u ovim procentima koji su u predloženim izmenama i dopunama navedeni, ali je to nešto sa čime moramo objektivno da se saživimo i da tražimo neka sistemska rešenja koja će ovo preduprediti, prevenirati i na kraju krajeva doći do onog cilja koji podrazumeva što veći stepen zaštite. Na kraju, kada smo kod dilema, o čemu neću mnogo da pričam, pošto će o tome daleko kompetentnije govoriti moja uvažena koleginica i drugarica Suzana Spasojević, postavlja se pitanje, uvaženi ministre, zašto ovim zakonom nisu obuhvaćeni objekti koji su upisani pod posebnim uslovima shodno, tzv. pežorativno rečeno, „Veljinom zakonu“, ili zakonu koji je predložilo ministarstvo dok je na čelu tog ministarstva bio ministar Velimir Ilić? Radi se o nepokretnostima koja imaju poseban pravni režim, koja su pod posebnim pravnim režimom i upisane u registar katastra, ali tih nepokretnosti u ovim predloženim izmenama i dopunama Zakona o hipoteci nema. Postavlja se pitanje - zašto, a najavljeno je da ih treba biti? U svakom slučaju, u ovom pravcu su podneti amandmani. Mi smo uvereni da te amandmane treba pažljivo razmotriti jer se istim postiže, po nama u SPS, daleko veći stepen kvaliteta ovog zakona, a mi ćemo ga nesumnjivo podržati i glasati za ovaj zakon u danu za glasanje, iz onih razloga koje ste vi istakli, koje mi maksimalno podržavamo, da ih ja ne bih ponavljao zbog toga što, kako sam rekao, ponavljanje nam jedne iste priče ne vodi ničemu, a zaista osnovni cilj koji se želi postići, on se i postiže - i transparentnost, i efikasnost, i zaštita dužnika, i zaštita poverilaca. Reč ima ministar dr Dušan Vujović. Izvolite, gospodine Vujoviću. Zahvaljujem se na čitavom nizu vrlo korisnih predloga. Želim da vas zamolim da u formi amandmana predložite ta rešenja. Mi ćemo sa zadovoljstvom prihvatiti sva poboljšanja teksta. Želim samo daiskoristim priliku da napomenem da smo neke formulacije na koje ste se vi baš osvrtali i koje ste komentarisali preuzeli iz teksta postojećeg zakona. Znači, ova konkretna formulacija, potpuno razumem vaše primedbe, je preuzeta bukvalno iz pretposlednjeg pasusa postojećeg zakona, a žalba će biti uvažena. Mi smo preuzeli taj tekst i prihvatam vašu argumentaciju, ali to nismo mi dodali, to smo preuzeli nepažnjom. Prema tome, pogledaćemo, mislim da bi, u stvari, formulacija trebalo da glasi da će žalba biti razmotrena ili uzeta u razmatranje ako budu ispunjeni uslovi koji se tu navode. Hvala vam lepo na sugestijama koje smo dobili od drugih poslanika. Vrlo ćemo rado sve to razmotriti i sve uzeti kao moguće amandmane na ispravku teksta zakona o izmeni Zakona o hipoteci. Zahvaljujem, gospodine ministre. Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Gospodine ministre, poslanička grupa SPO i DHSS će glasati kao, vidim, i sve ostale poslaničke grupe za izmene ovog zakona jer smatramo da su ponuđena rešenja bolja u odnosu na postojeće stanje i budući da mi pripadamo onoj poslaničkoj grupi koja je smatrala, od osnivanja naše političke stranke, da celokupni taj komunistički sistem treba menjati, zaista je neshvatljivo da smo 1980. godine imali Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, da smo tek 2005. godine doneli prvi zakon koji tretira ovu oblast, da je i on bio jako loše uređen, da je to jedna veoma značajna oblast za funkcionisanje finansijskog sektora za strana ulaganja, za sigurnost dužnika koji uzimaju pre svega kredite, za sigurnost bankarskog sistema. Sećam se da je uvaženi profesor Dragoljub Stojanović, koji je, naravno, doktorirao materiju građanskog prava u Nemačkoj, smatrao u vreme kada sam ja studirao da nikako nisu mogli uređenom svetu da objasne naš pravni sistem, kako je neko mogao da ima pravo korišćenja, nije vlasnik zemljišta, kako obezbediti hipotekom tu vrstu zaloge, kako to kasnije sve, koje sve probleme stvara u sudskom postupku, u praksi itd. Naprosto, drugovi i drugarice koji su od 1945. godine imali jedan projekat koji se zvao socijalizam, napravili su jedan nakaradni projekat u svim oblastima, pa i u ovoj oblasti. Projekat je propao, a onda su se drugovi i drugarice, sa stvaranjem višestranačkog sistema, razmileli po ostalim strankama i taj loš sistem koji su stvorili iskoristili za pljačkašku privatizaciju i za brojne zloupotrebe što se tiče pre svega kredita. Bilo je tih zloupotreba i u vreme koje se sada promoviše kao vreme kada se sigurno i bezbedno živelo, u vreme Josipa Broza Tita, sećate se onih čuvenih zelenih planova itd. Građani su masovno po političkoj liniji dobijali kredite da podignu poljoprivredna domaćinstva. Umesto toga se podigne kuća, nikne kuća. Nije. Tako se nastavilo i posle 5. oktobra. Banke sa stranim vlasništvom u Srbiji posluju kao domaća pravna lica. I, obratite pažnju naši građani često kažu – vidite kako su ovi stranci bezobrazni imaju visoke kamatne stope, a istovremeno i banke sa državnim kapitalom ili sa privatnim kapitalom našeg porekla takođe imaju iste kamatne stope. Zbog čega? Zbog nesigurnosti poslovanja, zbog opšteg ambijenta, ali pri tom primetićete da ni jedna banka sa stranim kapitalom nije bankrotirala, niti je imala afere koje su imale ove banke u kojima je država pre svega imala ili većinski udeo ili postavljala svoje političke predstavnike u organe upravljanja. Šta se radilo? Davali su se krediti sa neadekvatno obezbeđenim potraživanjima. Procenjena vrednost potraživanja je bila pet, 10, 15, 20, 100 puta koliko treba veća od realne tržišne cene i naravno da se to radilo sistematski, opet po političkoj liniji, da se isisavao državni kapital. Naravno da su te banke propale, a da je opet država koja je omogućila takvu pljačku onda preuzela obaveze tih banaka. Tako da su na neki način svi građani Srbije uključujući narodne poslanike na taj način zbog kriminalnog postavljenog sistema, koji je postavila država kažnjen. Evo, danas svi građani Srbije moraju da otplaćuju dugove koje su napravili drugovi i drugarice koji su se razmileli po svim strankama. E, sada bez obzira da li je bila kraljevina ili neki drugi sistem pre 1941. godine, nije bilo tako. Hipoteka je bila svetinja. Odluka suda jedan kroz jedan, malo sudskih sporova postojalo je poverenje u pravnu državu, postojalo je poverenje u banke. Danas banke, i to niko nije rekao od procene vrednosti bez obzira što je to slobodna volja ugovarača imaju svoje procenitelje koji mogu i najčešće jednu nepokretnost koja je zaloga za bankarski kredit procenjuju na višestruko viši iznos, pa je to tek opasnost po građane. A ako se ujedno, pošto banke obično nude svoje opšte uslove koje ljudi običnom građaninu u muci teško ili može da razume, a onda se ide sa kamatama koje su zaista katastrofalne. I, neko ko uzme neki kredit računajući da će platiti neki neznatniji deo kako mu se to prvobitno predstavi na kraju zaista ode na doboš. Ono što dobro što ovaj zakon promoviše naravno kao o prethodnih zakoni tu vrstu slobode ugovaranja kamatne stope i što se zakonska zatezna kamata propisuje samo u situacijama kada ona nije ugovorena. Drugo, bio sam neko ko je promovisao sistem centralnog registra hipoteka, bez obzira što taj registar nije bio ni pouzdan, niti je postojala obaveznost da se u registar upisuju sva založna prava. Možda je zbog opšteg ambijenta u našem društvu ne samo kroz ovaj zakon, jer sa izmenama ovog zakona moraće da se izmeni niz zakona koji tretiraju ovu oblast, možda je po mom mišljenju trebalo pojačati ulogu centralnog registra založnih prava. Zbog čega? Pa, naprosto zbog činjenice što sam i ja baveći se advokaturom sretao nebrojeno puta da se na jednoj te istoj nepokretnosti stavi više založnih prava, odnosno više hipoteka, da se pojavi više poverilaca koji naprosto pitaju se odakle se odjednom pojavljuje da je jedna nepokretnost opterećena sa više hipoteka što je proizvodilo naravno pored pravne nesigurnosti veliki broj sudskih sporova. Ono što je dobro što vi promovišete vansudsko namirenje što je naravno praksa u svetu i što mi zaista verujemo da će dovesti do manjeg broja sudskih sporova i do lakšeg rešavanja svih spornih stvari u vansudskom postupku. Drugo, dobro je što sporazumno rešenje, odnosno smanjenje vrednosti hipotekarne nepokretnosti može ispod 90% da uradi samo sud uz mišljenje odgovarajućeg veštaka. Procena naše poslaničke grupe je da budući da se zaista sistem ozbiljno menja, da se sa izmenom ovog zakona ispunjava još jedno obećanje koje je dao premijer Vučić u svom ekspozeu da će se, budući da je promenjen u znatnoj meri Zakon o izvršnom postupku, da postoje privatni izvršitelji, da je donet Zakon o javnom beležništvu, da se sistem u mnogim svojim oblastima ozbiljno menja, da će se sa izmenom zakona koji tretiraju ovu oblast pojačati pravna sigurnost, jer investitori zaista kada dođu u neku zemlju, a mi znamo da je ta potreba za investiranjem ne postoji samo u Srbiji, ona postoji svuda u svetu, svi nude svakojake uslove samo da bi im neko došao, investirao i otvorio neko radno mesto. Mislimo da će zaista sa početkom primene ovih zakona, i kažem sa izmenom pratećih zakona da će to privući strane investitore, jer ovo je jedna veoma važna oblast za koju svaki investitor je pre ulaganja u našu zemlju zainteresovan da vidi kako je ona regulisana. Mislimo da će se zaista sa izmenama ovog zakona ubrzati naplata potraživanja, da će se poboljšati položaj kreditora na tržištu, da je dobro što poverilac može da ima i dodatno obezbeđenje ako je dužnik nesavesno se odgovori prema založenoj nepokretnosti uništava je, umanjuje njenu vrednost, na neki drugi način se nesavesno ponaša. Dobro je što se sada opomene šalju hipotekarnim poveriocima, glavnom hipotekarnom poveriocu i poveriocima drugog i trećeg reda. Procena naše poslaničke grupe je da će dobri efekti ovog zakona zaista, pre svega služiti za privlačenje stranih investitora. Još nešto ministre, samo ću iskoristiti vaše prisustvo da vam ukažem na nešto što se opet tiče investicija. Mi kao narodni poslanici svakodnevno kao i vi u ministarstvima dobijamo dopise, pisma građana koji su često veoma smislena, ukazuju na glavne probleme u investiranju. Juče sam dobio pismo jednog našeg preduzetnika koji je 20 godina radio u Moskvi, stekao zavidan kapital, uložio u izgradnju etno objekata i objekata za turizam u selu Gornja Kravarica u Dragačevu. Naprosto me moli kao narodnog poslanika, čak je pozvao i Vladu ili predstavnike Vlade da obiđu te objekte i da vide koliko je tu kapitala uloženo. Sa druge strane, to jeste nadležnost opštine, ali je nadležnost i Republike, naprosto ima problem sa pristupnim putevima i sa infrastrukturom i kaže da nikako ne može gostima, pre svega iz Ruske federacije da objasni zbog čega su putevi u tako lošem stanju prepuni udarnih rupa. Inače, strani turisti su jako zadovoljni i uslugama i ambijentom i svim tim stvarima. Tako da i ono što je preporuka Evropske komisije koja ne tretira samo ovu oblast da saradnja državnih organa mora biti mnogo, mnogo čvršća i koordinacija mnogo bolja. Mislim da i u ovom delu da to ne treba prepustiti lokalnim samoupravama da takve ljude koji svega iz patriotskih razloga ulažu u našu zemlju, treba da držimo kao malo vode na dlanu i ako ne može opština da reši neki problem koji je takve vrste da se rešenje tog problema i uključi Vlada. Hvala. Poštovani gospodine predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, izmene i dopune Zakona o hipoteci se donosi na zahtev banaka. Udruženje banaka, predstavnici poslovnih banaka u Srbiji to otvoreno govore, imam ovde sijaset njihovih izjava. Dakle, gledaću zaista što kraće da se obraćam danas, a više u pravcu da građani razumeju šta se ovde dešava. Dakle, poštovani građani, banke traže da se donesu izmene i dopune ovog Zakona da bi mogli lakše da dođu do vaših nekretnina. Zato što ih mnogo nervira što postoje neki niži hipotekarni poverioci koji mogu da se upisuju pa ima sve to otežava, sudovi se zasipaju nepotrebnim procedurama itd. Dakle, poštovani građani današnja većina u ovoj sali i jedna druga u sklopu te većine, koja se deklarativno zalaže da je levica, će da glasaju da se ponovo zaštite poslovne banke u Srbiji, a da se vama na jedan lak i efikasniji način, u sklopu sa zahtevom udruženja banaka, možda i MMF, ko to zna, da se ova stvar pojednostavi i da se stvari reše na način kako će se to maksimalno ubrzati. I ako, imamo jasne pokazatelje, činjenice koje kažu kakvo nam je stanje i na tržištu nekretnina i u bankarskom poslovanju i sve ukupno ekonomsko-socijalno devastirano stanje u ovoj zemlji. Osnovne izmene odnose se na dalje pojednostavljivanje zalaganja nepokretnosti, naročito onih koje se koriste u komercijalne svrhe putem izdavanja u zakup, brisanje odredbe o saglasnosti trećeg lica itd. Zakon o hipoteci definiše hipoteku, kao založno pravo na nepokretnosti koja ovlašćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug ili dođe do povrede druge obaveze, zahteva naplatu potraživanja obezbeđeno hipotekom iz vrednosti nepokretnosti. Ja mislim da ovde imamo i skraćivanje rokova, imamo vansudsku prodaju nepokretnosti. Ovaj Zakon koji su sačinili bankari, dakle vi ste njihov eksponent i Vlada i poslanici većine, odnosi se na pojednostavljivanje zalaganja nepokretnosti, pre svega onih koji se koriste u komercijalne svrhe, kao što sam rekao. Predloženo je brisanje odredbe o saglasnosti trećeg lica, neposrednog držaoca nepokretnosti na zalaganju, kao sastavnog dela založne izjave. Predviđena je i zabrana upisa hipoteke drugih i tereta po upisu zabeležbe hipotekarne prodaje, brisanje hipoteke drugog i nižih redova o okončanoj vansudskoj prodaji nepokretnosti, a namirivanje tih poverilaca po pravilima o namirivanju, zatim brisanje centralne evidencije hipoteke itd. Gospodin Dugalić, jedno od lica bankarske oligarhije i zelenaškog bankarskog sistema u Srbiji, kaže: „rezervisanje pravo hipotekarnih poverilaca nižeg reda je glavni kamen spoticanja u primeni ovog Zakona, jer direktno uslovljava primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, jao, jao, bože moj moramo na sud. Strašno. Ne možemo mi to da izdržimo, hoćemo što pre da dođemo do vaših nepokretnosti. To prilično usporava proces naplate.“ To kaže gospodin Dugalić. Stvarno su mi suze krenule. Evo, to je suština, poštovani građani. Pa, ne možemo više da se mi tu zavitlavamo sa zakonima, sa sudskim procedurama, sa kamenima spoticanja, dajte da mi vama što pre to lepo pokupimo, zato što, bože moj, u Srbiji kredite i založno pravo na nepokretnosti samo stavljaju bogataši, tako misle oni. Međutim, praksa to demantuje. Naša država i Vlada je svakom, i to ne ova, i prethodne Vlade, da budem pošten, je svakom poveriocu, svakom kreditoru, dala prava da svoje potraživanje naplati celokupne imovine dužnika. Mi imamo državu koja je brižna prema kreditorima, u ovoj državi banka i kreditor ne može da propadnu. U ovoj državi oni su apsolutno u svemu „sveta krava“ Oni mogu da uzimaju, oni mogu da prodaju, oni mogu da procenjuju i oni će u suštini da i ovako ruiniran životni standard i položaj naših građana dodatno obezvrede. Naravno, onda dolazimo, pošto kreditor u Srbiji ne može da pukne i to njih, naravno samim tim oslobađa bilo kakvog pritiska da nam naplaćuju, bezobrazno, ne primerene kamate u ovoj zemlji, za koje ja smatram da treba zakonom da se ograniče, kao i da se izbrišu skriveni troškovi banaka koje uništavaju građane Srbije. Pošto ni to niste rešili, a niste rešili ni problem u švajcarskim francima, mislim da bi to trebalo da se veže za kurs evra na dan kada je uzet kredit i tako da se reši. Mi sada imamo u novom Zakonu o hipoteci član, koji glasi: „ hipotekarni poverilac može da zahteva i da svoje dospelo potraživanje namiri, najpre iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti, a zatim iz ostale imovine dužnika“ Istovremeno iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti i iz dužnikove imovine ili najpre iz dužnikove imovine, pa tek potom iz vernosti nepokretnosti. Od prilike pokušavam da vam ukažem na one negativne strane, ubrzavanja postupka, efikasnosti, izlaženje u susret investitoru, kako smo čuli, mada ja ne vidim vezu. Investitor, čarobna reč koja će sve da nam reši u Srbiji. Sve. Date mu 10 hiljada evra iz budžeta po radom mestu, on da mizernu platu radniku, nema sindikat, ko se usudi da pravi sindikat odmah leti napolje, rade po 15, 18 sati dnevno i sad vi meni objasnite vezu između hipoteke i tog čoveka. Veza hipoteke između banke i hipoteke građana Srbije u sledećem, dajemo vam kredite za koje znamo da ne možete da ih vratite, dajemo ima biznismenima, nekada iz bivše vlasti, a sada iz ove vlasti, za koje znamo da ne možete da ih vratite. ne postoji nikakvo realno obezbeđenje. Spašavaju se banke parama budžetskih obveznika Republike Srbije, „Razvojna banka“, „Univerzal banaka“, „Agrobanka“ ima ih još i nije svaka od tih banaka bila za vreme one vlasti, jer znam da će te zato da se uhvatite, ali to u ovom trenutku nema nikakvu važnost. U ovom trenutku važnost ima zašto nastavljate sa tom praksom? Nastavljate sa tom praksom i to duboko. Nedavno je dat kredit jednom biznismenu bliskom vlasti od nekoliko miliona evra, svi znaju da ne može da se vrati, nema šanse da se vrati, nikakav kolateral, ništa i to svi znaju, ko se time bavi. Možda vi ne znate lično. Inače, imamo problem, kao što znate uvaženi kolega da banke u Srbiji nerealno prikazuju svoje bilanse, potpuno nerealno, a to će uskoro morati da se reši i moraćemo realno da vidimo koliko banke stvarno imaju aktivu, koliku pasivu. Pročitao sam juče u jednom tekstu, vrednost loših kredita u bankarskim knjigama u Srbiji kreće se od pet do 12 milijardi evra. Danas u Srbiji, posle tri godine vaše vlasti, pet do 12 milijardi evra. Bilo je to i ranije. Očekivao sam da će te vi bar nešto da popravite u ovoj zemlji, a vi ništa, vi samo kvarite. Pet do 12 milijardi evra i to je konzervativna procena. Znači to je optimistička procena da je toliko. Poslovanje je sve teže banaka i u jednom trenutku vrlo lako može da se desi da dođe do sloma. Direktori banaka namerno drže frizirane podatke, da bi kod svojih matičnih centrala u inostranstvu ostavili što bolji utisak. Čak, je poznat slučaj da je direktor jedne banke, čija se matica u EU usprotivila takvom ponašanju, nedavno odobrio milionski kredit u evrima, bez bilo kakve garancije, to je ovo što sam rekao i to na lepe oči. Na lepe oči, jednoj poznatoj beogradskoj faci.

Vi nastavljate sa ovom lošom praksom, dajete svojim drugarima kredite, zatvarate banke, građani, posle plaćaju, olakšavate naplatu hipoterkarnih zaloga, znate da u Srbiji više niko ne može ni račun da plati, a ne ratu za kredit. Jeftinije su nekretnine, svi hoće da ih prodaju, niko nema da ih kupi, čak i ovako sa niskim cenama, tržište je stalo i građevinska industrija je palaza 40 posto, da, da, i Vlada, po meni i to se vidi u ovom zakonu, brine samo o oligarhiji i o bankama, samo o krupnom kapitalu i to smo čuli i u ovim izlaganjima. Niko reč nije rekao o pravima dužnika, reč niko nije rekao, samo pričate o kreditorima i poveriocima, o tržištu i investicijama i nigde veze nema ni jedno sa drugim, nigde, da pričamo o tome da li će građevinsko – gradsko zemljište sada moći da se konvertuje, to bih razumeo da pričate, da pričate o sistemu dozvola, i to bih razumeo. Ovako, to su fraze, gospodo. Inače, hoću da pohvalim izmenu člana 35, kojim se zabranjuje prodaja nepokretnosti ispod 60% njene vrednosti, ali ovo je suštinski izuzetak u tekstu zakona zato što banke suštinski su pisale ovaj zakon. Osnova je fiskalne discipline, to ste rekli u obrazlaganju zakona, zašto disciplina samo za građane koji duguju? Zašto banke nisu opreznije bile prilikom odobravanja kredita? Zašto su oni eskulpirani bilo kakve odgovornosti ili bilo kakvog plaćanja? Zašto su uvek i sada i sutra će misliti isključivo na kamate i svoj profit i kamatne stope, da li je zbog nenaplativih kredita ugrožen bankarski sistem u Srbiji, poštovani ministre? Koji procenat hipotekarnih kredita je nenaplativ i da li vi imate ta saznanja? Znam da niste direktna adresa, ali možda znate i da li to može da utiče i ugrozi naš finansijski sistem, pošto postoje razne špekulacije u javnosti, ali zaista smatram da ne smemo više dozvoliti da građani ponovo spašavaju poslovne banke, koji zelenaškim kamatama blokiraju privredni rast i zapošljavanje, tu postoji veza? Potencijal za rast građevinske industrije je nešto što spominjete i pričate već pune tri godine, od stanova za, ne znam, 380 evra kvadrat od kojih nije bilo ništa, neću da spominjem Fabriku čipova, avio delova, od kojih takođe nema ništa. Neću da spominjem kako su „Al Ravafed“ i „Mubadala“ ostale priče i neuzorane njive po Vojvodini, o tome neću da pričam, ali hoću da pričam o tome da nam je suštinski u detalje pala građevinska industrija i da u Srbiji danas stanove mnogi hoće da prodaju, nema niko da ih kupi, a cene su drastično pale, a tek će da padnu. Moje pitanje jeste, kako će banke i čak i kroz ovu proceduru koja će im olakšati postupak da za sebe obezbede neki ćar? Zato što je u korenu njihove delatnosti pohlepa. Bez pohlepe nema kapitalizma, a bez kredita nema dobiti, o tome se radi. Oni će nastaviti da jedu dok sami sebe ne pojedu. Problem je što će pojesti građane Srbije zajedno sa njima. Potpuno je jasno da bez plata i penzija nema platežne moći, a pošto ste smanjili plate i penzije, nema ni tržišta, nema ni većih ubiranja prihoda, pa nema ni kupovine stanova. Građani su uplašeni za egzistenciju, tako da malo ko i razmišlja da kupi stan i nisu spremni na nove kreditne avanture. Ako možete da me demantujete, dajte mi impozantne brojeve novouzetih kredita od strane građana u Srbiji, jer to bi bio dokaz vere u stabilnost i reforme koje sprovodite. Nema ih zato što je sve manje vere u vaše prazne priče. Cene nekretnina i nikada lošija situacija po pitanju izgradnje novih stanova potvrđuje ovu tezu. Dakle, poštovani građani, još jedan zakonski predlog kojim se sprovodi volja ljudi i van ove Skupštine, još jedan zakonski predlog u kojem kao loši imitatori nosimo pet brojeva veću odeću, gledamo se u ogledalo i mislimo da smo Napoleon, da smo mnogo veliki, a u stvari smo kao Vlada i država tužni, tužne kopije nekog zapadnog sveta i što je najgore, sve ono što ne valja direktno sprovodimo protiv naših građana. Poštovani građani, ovaj zakon bi mogao da se nazove „limeni doboš“ Ovo je „limeni doboš“, poštovani građani, samo što ima pozlatu, ima kićanke. Ovaj doboš će na mnogo lakši način da otuđi vaše nekretnine i da hipotekarni zalozi mnogo brže fluktuišu sa mnogo manje prepreka, kako kaže gospodin Dugalić, i na mnogo lakši način da nas dovede do ivice nedostatka bilo kakvih sredstava, bilo kakvog kapitala. Cilj jeste da imamo baš takav kapitalizam, brutalan, periferni, gramzivi i onaj najgori koji može da postoji. Tekst ovog zakona to potvrđuje. Ja se nadam ministre da ni jedno objašnjenje o efikasnosti, ni jedno objašnjenje o dinamici tržišta, ni jedno objašnjenje o ukidanju sudova kao nepotrebnih prepreka suštinski ne može izbrisati činjenicu da uz pomoć izmena ovog zakona se izlazi apsolutno u susret zahtevima poslovnih banaka s jedne strane i sa druge strane potpuno se pojednostavljuje, ubrzava proces pribavljanja hipotekarnih nekretnina, koje su dati kao zalozi. Neka mi neko objasni kako će to da se odrazi na interes građana, a sa druge strane nerealno dati krediti vašim prijateljima iz vlasti koji su procenjivali hale na po tri, četiri, pet miliona evra, one ne koštaju više od 150.000 evra i sada banke to knjiže kao obezbeđenje po tržišnoj vrednosti.

Malo ste uvaženi kolega poranili, još nije stigao premijer, tek treba da se pokažete. Dakle, moje osnovno pitanje je – objasnite mi stanje, ako imate informacije, odgovore na ova pitanja koja sam postavio, kako iz banke funkcionišu, kakva im je realna aktiva i pasiva, kako će se ovo odraziti na građane, kako će se odraziti na tržište nekretnina, kako će se odraziti na modalitete davanja kredita za nepokretnosti i šta ovo znači konkretno za ljude koji su dali hipoteku da bi kupili recimo sebi neku kuću ili stan i kako će to da se uradi? Ali, zato je uveden princip da i nepokretnost koja nije uknjižena može biti korišćena u ovom smislu. (Veroljub Arsić, s mesta: Sad može.) Naravno da može, ali ste obećali da ćete izvršiti legalizaciju pa je niste uradili, ali ste uradili da banka pre dođe do nekretnine, to ste odmah potrčali da uradite. Što niste legalizovali do sada Srbiju? Srbija je nelegalizovana pod vama ostala i još više propala, o tome se radi. Naravno da prethodna praksa ne može dobiti ni jednu pozitivnu ocenu, ali ljudi shvatite da to više nije opravdanje nikome. Imate vlast tri godine, uradite nešto. Ja vas podstičem u tome, vi to naravno radite na osnovu vaše politike, programa i ideologije. To je suprotno onome za šta se ja zalažem, ali uradite nešto. Sve što ste počeli niste završili i pod vama Srbija nažalost jeste nezavršena država.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsenoviću, poštovani ministre Vujoviću i poštovani gosti, pretpostavljam iz Ministarstva finansija, dva su člana našeg Poslovnika povređena, ja mislim, poštovani gospodine Arsenoviću. Najpre član 108, budući da narodni poslanici SNS,a tu su dominirali gospoda Babić, Martinović i Arsić, tokom govora drugih narodnih poslanika, poštovani gospodine Arsenoviću, neprestano dobacuju onom narodnom poslaniku koji govori, a to je u ovom slučaju bio gospodin Borislav Stefanović. Poslovnika Narodne skupštine, vaša je obaveza bila da intervenišete i da ukažete gospodi narodnim poslanicima SNS, da to nije primereno ponašanje u Narodnoj skupštini. Druga stvar, član 156. Poslovnika, poštovani gospodine Arsenoviću, ja smatram da bi bilo primereno da u ovoj raspravi danas ovde u ime Vlade učestvuje i gospodin Selaković, budući da je ovo materija, poštovana gospodo, koja jednim delom pripada i delokrugu nadležnosti Ministarstva pravde. Mi smo ovde slušali jutros raspravu poštovane gospode i gospodina Neđe Jovanovića, na primer, i ostale gospode i gospodina Stefanovića, koji su, gospodin Jovanović naročito, sa pravnog aspekta posmatrali ovaj Predlog izmena i dopuna zakona i onda smo mi danas ovde u načelnoj raspravi, gospodine Arsenoviću, ostali uskraćeni za one odgovore predstavnika Vlade, koji se tiču ovog dela sadržine ovog predloga zakona i onda ja mislim i građani koji prate ovu raspravu i mi koji ovde sedimo i učestvujemo u njoj ne možemo da dobijemo kompletnu sliku onoga što je smisao predloženih izmena, gospodine Arsenoviću. Hvala. Što se tiče dobacivanja, tu ste vi delimično u pravu i ja sam zato intervenisao. Znači, slažem se sa vama i bilo ko kad reaguje na dobacivanje sa mesta, to poslovnički nije dozvoljeno, ali jednostavno, to je tako ovde i ne možete da ga razrešite i moramo pomalo i da to prevazilazimo kako znamo i umemo. Što se tiče ovlašćenog predstavnika, to nije stvar predsedavajućeg, stvar Skupštine, stvar Vlade. Međutim, Vlada je odlučila da samo dođe ministar Vujović. Prema tome, mislim da je u skladu sa Poslovnikom i mislim da nije došlo do povrede Poslovnika. Izvolite. Gospodine predsedavajući, povređen je Poslovnik, član 107. i ja znam da vi niste mogli da utičete na to. Mislim da je ovo visoko zdanje, Dom Narodne skupštine, mesto gde ćemo pričati o egzaktnim podacima, a ne o navijačkim. argumentacije - to svi znaju i to se priča i neko tamo negde tamo je krajnje neozbiljno stavljati na teret Vladi Aleksandra Vučića i SNS. Verujem da je kolega koji je govorio pre mene, odnosno pre kolege Pavićevića, da je koristio sredstva javnog informisanja, da je koristio novine koje su stare tri, četiri, pet godina, pa je mogao da pogleda kako je to DS uzimala kredite, kako je rekao – bez ikakvih garancija, sa rukama u džepovima u „Razvojnu banku“, iz „Razvojne banke“ sa sve koferom punim novca, bez ikakvih garancija. Pa, je verovatno govorio i čitao te medije koji su prenosili kako su se u „Agrobanci“ dobijali krediti po nekoliko miliona evra, a garantovalo se halama, ostavama, šupama, koje nisu mogle da podmire nijedan stoti deo tih garancija. Morali ste zamolite i kolegu Stefanovića kada je tako govorio.

Ja jednostavno moram da intervenišem. Smatram da je ipak ovo na jedan način zloupotreba Poslovnika. Nije bilo reči o povredi Poslovnika, nego ste imali repliku. Mislim da ste to mogli da iskoristite na jedan drugi način, a ne kroz povredu Poslovnika. Izvolite, gospodine Stefanoviću. I sami ste rekli, samo što vaš apel uvek, iako vi to radite sa dobrom verom i sa dobrom namerom, završi se na tome. Kolega uporno zloupotrebljava Poslovnik, javi se po povredi Poslovnika i onda udara repliku, potpuno neometano, dva minuta, samo još ovu rečenicu. Idite kući, kaže on meni u povredi Poslovnika. Zamislite sad ja njemu šta bih mogao da kažem, pa ćete vi onda meni reći – to nije u redu, nemojte to da radite. Apelujem na vas, kada se dese ovakve povrede Poslovnika, koje su prouzrokovane vašim, da kažem, pokušajem da svi dobiju jednaku šansu, onda budite konzistentni i ako možete malo reagujte ranije i na način da isključite mikrofon, kako gospodin Bečić to radi opoziciji. Ovo stvarno nema smisla, jer sada niko od nas nema pravo da da repliku gospodinu Babiću zato što je on izneo svoje viđenje o tome šta je bilo pre pet godina. Još kaže – idite kući. Vi na to ništa, kažete – to nije u redu, malo ste zloupotrebili, nemojte više. On kaže – dobro. Sedam minuta posle toga eto ga ponovo i tako mi moramo da trpimo i to da slušamo. Mogu samo da kažem, sa ovog mesta izgleda je veoma teško udovoljiti svima i nemoguće. Ako ste malo tolerantni, nije dobro, ako sečete, nije dobro. Pokušavam da ovo ide nekim normalnim vodama, uz uvažavanje potrebe i mogućnosti da neko i izleti, da kažem, iz dnevnog reda.

Ako vama nije zaparalo uši to što će se kolega narodni poslanik izraziti o drugom narodnom poslaniku, bio to bilo ko od koleginica i kolega, sa – moramo to da slušamo, pa dokle će ići više omalovažavanje i vređanje od strane poslanika bivšeg režima? Nazivani smo stokom, nazivani smo đubretom, ološem, spodobama. Onda se neko ovde buni kako je omalovažen, buni se kako nema isti status. Da li sam ja ovde malopre govorio o nečemu što se govori tamo negde za nekog tamo, a sve to na teret Vladi Republike, ili sam govorio o egzaktnim, tačnim podacima, o kreditu DS za koje nisu imali nikakve garancije, koji su dobili na političku podršku Bojana Pajtića iz „Razvojne banke Vojvodine“ Da li sam govorio o paušalnim stvarima? Da li sam govorio o nečemu tamo negde, tamo neko, blizak vlasti? Ne, ja govorim vrlo tačno i vrlo precizno. Zbog takvih kredita, zbog takvog neodgovornog odnosa, nisam ja rekao – idite kući, pa, građani su rekli idite kući. Građani će i sutra u Vojvodini reći – idite kući. Zašto vas je strah od glasa naroda? ni Borkova, ni moja, da bi se sada prema tome odnosili kao da ćemo celog života to raditi. Na osnovu onoga kako radimo i šta radimo, tako ćemo i sud javnosti i sud građana dobiti. Zašto je teško otići kući? Pre tri godine su im ljudi rekli da idu kući.

Ipak, pošto pažljivo pratim, moram da budem korektan prema svim narodnim poslanicima.

Gubimo smisao povrede Poslovnika. Ja ću onda morati svakog od vas da isključim ako ovako nastavimo način obrazloženja povrede Poslovnika. Nije uobičajeno da se na povredu Poslovnika daje replika. Zašto? Neko je ovde rekao da to nigde ne piše u Poslovniku, ali povreda Poslovnika je upućena prema predsedavajućem, a ne prema poslaniku. Iz toga proizilazi da nemate pravo replike, jer sam ja taj koji je to učinio.

Molim vas, Neđo [[Neđo Jovanović, s mesta: Ovo je već osnov za repliku, i to osnov iz Poslovnika.]] Ne, vi biste možda mogli da koristite instituciju povrede Poslovnika, pošto ste se našli kao vlast, ali smatram da svaki govornik o zakonu koji je na dnevnom redu može da iznese svoje mišljenje, koliko se jedna strana slagala ili neslagala sa tim, to je drugo pitanje. (Neđo Jovanović, s mesta: Ne radi se o slaganju.) Kada bi se mi svi slagali, ovde ne bi bio više partijski sistem, nego bi bio jednopartijski sistem. Nemate osnova za repliku, zato što mislim da nema dovoljno razloga da bude replika. Reč ima ministar Vujović. Bojim se da sam posle 10 minuta već zaboravio zbog čega sam se javio za reč, ali moram da kažem sledeće. Imali smo dobru diskusiju od jutros, ali mi se čini da smo sada krenuli putem koji nije konstruktivan put i koji nije uopšte povezan sa suštinom ovog zakonskog predloga, odnosno Predloga izmena i dopuna Zakona o hipoteci. Kao prvo, ja stvarno mislim da bi bilo korisno da se odnosimo kolegijalno. Gospodine Stefanoviću, moram da vam kažem, mi nismo eksponenti banaka, mi nismo predstavnici bankarske oligarhije i zelenaških banaka, kao što ste vi rekli. Sa indignacijom odbijam takav rečnik. Niste argumente naveli. Ja nisam deo vaše političke kampanje. Sačuvajte to za neke druge medije, ne za Skupštinu, molim vas. Izvinite, ja ne volim ovako da govorim, ali stvarno niste u pravu kada tako govorite. Drugo, mi se bavimo posledicama, a ne uzrocima. Probleme koje rešavamo izmenama Zakona o hipoteci, rešavaju probleme koji su se nakupili. Lepo ste rekli, 12 do 15 milijardi, mislim da je bliže, izvinite, pet do 12 milijardi, mislim da je bliže pet milijardi, mislim da je bliže 22% do 25% aktive banaka. Trenutno se vrše procene, pripremaju se analize. U roku od naredna dva, tri meseca ćemo ići sa planom rešavanja kredita koji su u problemima i Skupština će biti informisana sa detaljima plana. Prema tome, trenutno je u toku procena kvaliteta aktive banaka, gde ulazi sve, plasmani preduzećima, plasmani pojedincima i sve ostalo. Moram da vam kažem da vaša uznemirenost oko broja neispunjenih kredita nije opravdana. NKOSK je prošle godine imao 0,9% kredita, hipotekarnih kredita koji se ne izvršavaju, vrlo nizak procenat, još uvek. Rizici postoje, ali su ostvareni difolti kredita za stanove, pre svega, za nekretnine, vrlo niski. Jako važno. Investicije su čarobna reč, privredna aktivnost je čarobna reč, nova radna mesta su čarobna reč, smanjenje nezaposlenosti su čarobne reči koje će Srbiju, nadam se, izvesti na pravi put. Mi ovim stvarima rešavamo probleme koje smo zatekli.

Zbog 500 i nešto preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju, zbog nediscipline u javnom sistemu i dugova i svega ostalog što se dogodilo. Nadam se zajedno sa vama da to rešimo. Ne pravimo mi te probleme, mi ih rešavamo. Ponudite bolja rešenja. Ja mislim da, neću da koristim političke termine, obraćanje građanima Srbije da postoji laki put izlaska, da ne plate ono za šta su uzeli kredite, da rušimo finansijski sistem zemlje, da pravimo haos u zemlji, nisu realna obećanja i da nikome ne treba to da govorimo kao mogućnost izlaska, pošto to jednostavno ne funkcioniše. Mi se trudimo da fiskalnom konsolidacijom uradimo prvi korak kojem će slediti konsolidacija finansijskog sektora i te dve konsolidacije zajedno da stvore prostor za nove investicije, za ekonomski rast i sve ostalo. Nadam se da situacija „Razvojne banke Vojvodine“, „Univerzal banke“, „Agrobanke“ i sličnih situacija više neće biti u budućnosti, a to ćemo pokušati da sprečimo time što će banke moći da naplate svoja potraživanja. Ako je neko nekome dao novac za nešto, ima pravo da naplati ta potraživanja. Svuda u svetu, a nadam se da pokušavamo to da sprovedemo, od Švajcarske do Amerike, Australije, Nemačke su hipotekarna potraživanja neprikosnovena. Zato ona i postoje da ako se dogodi da dohodak onoga ko je uzeo kredit nije dovoljan, može da se naplati. Kao što znate, hipotekarni krediti su krediti sa najboljim mogućim uslovima zbog toga što nude prvoklasno obezbeđenje potraživanja. Nemojte molim vas da prodajte maglu. To sve zemlje u svetu rade. Nemojte da rušimo nešto zbog čega građani nikada neće imati uslove da dobiju kredit na 30 godina, kao što svuda u svetu dobijaju. Niko ne može sebi da priušti kredit iz izvora koji su četiri, pet godina, a da biste dobili kredit na 30 godina, morate da imate stabilno tržište nekretnina i hipoteku koja funkcioniše. Što se tiče tržišta nekretnina, vi sami znate kako je došlo do pregrejavanja tog tržišta kod nas i zašto su i kako su cene otišle na tri i više hiljada evra po kvadratnom metru. Nisam deo tog procesa. Žao mi je što se to dogodilo. Nismo mi jedina zemlja u svetu koja ima taj problem. Problem ćemo rešavati, ali preduslov rešavanja je vaspostavljanje vere u institute tržišta koji to obezbeđuju. Neće banke davati kredite, ako nemaju obezbeđenje. Nećemo postići ništa time što će banke 10 godina čekati da se u nekom zaustavljenom procesu stečaja ili nikada definisane, unapred pripremljene, restrukturiranja, dođe do nekih rešenja. Ti apeli ne daju rezultat. Rešenje je izlazak iz ove situacije. Izlazak postoji. Pala je aktivnost pružanja garancija. NKOSK je ove godine dao 2.200 garancija na nove kredite od 2.500 zahteva, što je mnogo manje od 18.000 koje su date 2008. godine, ali je pala proizvodnja, palo je tržište. Ne pravimo mi to. Mi bismo želeli da se vrati, a ono će se vratiti onda kada proizvođači stanova, građevinska industrija i kada banke budu spremne da investiraju ponovo u to, a ne u državne obveznice, kao što to danas čine.

Put izlaska je težak, ali pravo napred, a ne u stranu, ne odbijanje realnosti života, ne odbijanjem obaveza koje smo vremenom na sebe preuzeli, bilo kao zemlja u celini, bilo kao pojedinci. Hvala.

Ništa uvredljivo nije bilo. Ministar je sa aspekta struke dao odgovore na vaša pitanja.

Dame i gospodo narodni poslanici, nisam imao nameru, barem ne u ovom delu sednice, da se javljam za reč po Predlogu ovog zakona.

Prvo, uopšte kada pričamo kako se zakoni donose, postavlja se jedno logično pitanje – zašto se zakoni donosi? Da se jedna oblast uredi, da se ljudi ne svađaju, da se zna po zakonu šta kome pripada. Zato se zakoni donosi. Ovaj zakon nisu pisale banke. Možda su samo rekle svoje probleme, ali ovaj zakon nisu pisale banke.

Voleo bih da neke kolege, kada se jave ovde, barem pročitaju stenogramske beleške, a kada smo radili izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci. Da se ne bi više posipali pepelom, jer tada je baš lepo objašnjeno kako smo mi zapali u finansijsku krizu, krizu investiciju i krizu javnog duga. Kada sam spomenuo zakon koji su pisali tajkuni, tu pre sve svega mislim na Miškovićevu oligarhiju, a tu mislim na Zakon o deviznom poslovanju. Tada su oni koji kritikuju ovaj zakon podigli obe ruke da legalizuju iznošenje novca iz zemlje. Da podsetim, odredbe zakona su predviđale da nešto možete da izvezete iz Srbije i nikada da ne naplatite u Srbiji to potraživanje. Završavalo je na Devičanskim i Sejšelskim ostrvima da se ovde ne bi plaćao porez. I to je nemoguće da neko ospori, ljudi, objavljeno je u „Službenom glasniku“ Mogli ste isto tako preko ćerke firme, ne ćerkine firme, nego ćerke firme, znači, isti osnivač ili povezano lice, da date profakturu preduzeću u Srbiji da avansira za robu i usluge, da po tom Zakonu o deviznom poslovanju izađe taj novac iz Srbije i da nikad roba, usluga ili novac ne budu vraćeni u Srbiju. Evo, zašto su nenaplativi? Zbog takvih mangupskih odnosa prema državi Narodna banka Srbije u periodu od 2008. do 2012. godine prodala je 4,5 milijarde evra deviznih rezervi i kurs evra je skočio sa 80 na 120 dinara. Koliki je danas, toliki je bio i 8. avgusta 2012. godine kada je novi guverner ušao u Narodnu banku, a za vaše četiri godine skočio je 50% Zato krediti ne mogu da se vraćaju, zato što su uglavnom indeksirani u stranoj valuti. Jel su za to krive banke? Verujem da jesu. Ali su najviše krivi oni koji su dali zakonsku regulativu da to banke mogu da rade i ti zakoni su pisani za te banke, a ne ovaj. Ovaj je posledica ponašanja tih zakona. Znate, neko sa platom od, primera radi, 50.000 dinara uzme kredit i otplaćuje ga sa kamatom i glavnicom 20.000 dinara, kad, 2008. godine. Godine 2012. vraća ga sa kamatom i glavnicom 30.000 dinara. Zato su nam krediti sve teže i teže naplativi. Pitanje kako regulisati ovu oblast i kako isisavan kapital od građana privrede i na kraju države od strane tih banaka do 2012. godine, možemo da vidimo po tome kolike su bile referentne kamatne stope, recimo, 2010. godine, građani ne znaju šta je referentna kamatna stopa. Referentna kamatna stopa označava kolika je vrednost kapitala u Srbiji u dinarima i na tu referentnu kamatnu stopu dodaje se marža banke. Referentna kamatna stopa 2010. godine bila je 16%, na to su banke dodavale svoju mažu 6,7,8,10%,15% i naplaćivale kamatu po 30%, čak od države 24% gde su državne hartije od vrednosti, hartije od vrednosti prve kategorije. Hoće li neko da mi kaže šta to znači da neko ko je upisao hipoteku, jedna se banka naplati i briše se hipoteka drugih banaka, a ko je mogao, mislite običan građanin je mogao na jednu nepokretnost da upiše dve-tri hipoteke, mali privrednik, vlasnik malog preduzeća, zanatlije, to je bilo nemoguće. Dve i više hipoteka su upisivali oni koji su varali „Agrobanku“ i „Razvojnu banku Vojvodine“, a to nisu mogli obični građani.

Može li to da se desi kod privatne banke? Pa, ne može. Čije sada interese branimo? Onih koji su podizali kredite od „Razvojne banke Vojvodine“ od „Agrobanke“, sada ih sprečavamo, državu i sud da naplate te kredite prodajom njihovih nepokretnosti. Onda izađemo i kažemo – to je u korist banaka. Nije, ovo je u korist banaka u stečaju koje ste gurnuli u stečaj. Ili da vam još jedan podatak dam, pošto je bankarski sistem u nadležnosti Odbora za finansije, meni je žao što je kolega Stefanović napustio Odbor za finansije, 12 građana, pazite 12 građana kod „Agrobanke“ i „Razvojne banke Vojvodine“ imaju kredite u vrednosti od 12 miliona evra. Fizičko lice, ne koja obavlja delatnost, ne preduzeće, fizičko lice. Koja on to primanja ima da može da podigne kredit od miliona evra? Koju to imovinu ima kojom može da obezbedi kredit od milion evra? To su te šupe o kojima je govorio kolega Babić, koje ste prikazivali prilikom procene vrednosti, kao vile i dvorce. Ko kaže? Kako je to bilo ranije? Proceni se na jednu vrednost, onda procenitelj te iste banke proceni na nižu vrednost, ako se uđe u docnju da bi se što pre naplatio kredit od 30.000, a nekretnina vredi 250.000 evra, smakne se i na 30.000 evra samo da bi se to prodalo. Sada to ne može bez suda. Jel to štiti banku ili dužnika? Mislim da štiti dužnika. Ovo što sam rekao je praksa koja je bila do sada. Onda ste vi zakasnili, kada ostane bez imovine mogli da pokrenete sudski spor protiv banke, zašto vam je to jeftinije prodao, sada ne može bez suda. Ovaj zakon ipak uređuje jednu oblast, a to kako smo došli i tu priču šta smo uradili za tri godine, samo bih podsetio oko čuvenog gašenja četiri najveće srpske banke, preuzimanja duga Londonskog i Pariskog kluba, velike hvale kako je javni dug tada bio smanjen itd. Neću previše u to da ulazim, ali to je bilo, početak onoga što se nama danas dešava. Pojavom tih novih banaka čije navodne interese branimo, sada ću vam objasniti kako to izgleda, pojavom tih banaka narod koji je bio izmučen sankcijama, ratovima, krenuo je pod jako povoljnim uslovima u tom trenutku da uzima kredite. Uslovi su vredeli samo do prve rate koju je trebao da plati, onda su ekspresno menjani. Sa tim i takvim načinom vođenja banaka bez ikakve kontrole od države, bez ikakvog nadzora od centralne banke, dolazili smo u situaciju da su građani počeli da rade i da žive samo da bi vraćali visoke kamate. Kada se to desilo, prvo je osetila privreda, pad potrošnje, počela je i onda te iste kredite da uzima, da bi održala svoju likvidnost. Umesto da ono što zaradi usmerava na razvoj preduzeća, na otvaranje novih radnih mesta, usmeravala je svu svoju zaradu u plaćanje takođe visokih kamata. Svi ti podaci postoje. Treći koji je bio na udaru je bila država, došlo je do pada potrošnje, pada poreza, pa je i država počela da se zadužuje. Onda nasleđujemo državu sa dugovima koji su na poznati, a onda nasledimo i državu sa dugovima za koje tek saznamo, kada počne da funkcioniše Vlada u Nemanjinoj, onda saznamo da su falsifikovani izveštaji o izvršenoj reviziji Centralne banke za „Agrobanku“, pa se onda emituju državne hartije od vrednosti da se pokrije gubitak „Agrobanke“, da bi na kraju bio proglašen stečaj. Sad, ja bih voleo da vidim tog mađioničara, tog Hudinija kako da rešimo te probleme od duga koji smo nasledili i koji je bio 68% za dve ili tri godine. Neka nam kaže, neka nas nauči, ali ne onaj ko je napravio dug, neko drugi će morati. Onaj koji pravio dug nam je pokazao. Srbija treba da vrati milijardu evra kamate na osnovu duga koji nije napravila ova Vlada, ni ona pre nje, nego ona do 2012. godine. Onda mi skaču ovde poslanici – raste javni dug, raste javni dug. Jeste, rastu kamate. Mi te kredite nismo podizali. Sada očekujte od države da reši sve te probleme preko noći.

To što će da se naplate banke koje su u stečaju zbog kredita koje su tajkuni podizali tako što su lažno prijavljivali vrednost imovine, nije mi žao uopšte. U 99% slučajeva oni su jedini koji su mogli da upišu dve i više hipoteka na jednu istu nepokretnost. Takođe mi ih nije žao što su pisali hipoteku na šupu koja je iskazana kao vrednost maltene dvorca, što će im se kada se proda ta šupa pleniti njihov pravi dvorac. Kome je žao? Pa ne znam zašto. Da li možda prima platu od njih?

Gospodine predsedavajući, hvala. Polemika je zdrava. Njoj je mesto, ona živi u Skupštini. Svaki poslanik je iznad ministra zato što ga bira. Ministar ako nešto kaže poslaniku, spomene ime ili stranku, vi morate da date reč. Vi ste obavezni, osim ako mislite da svi ćutimo kad govori izvršna vlast, a ja znam da vi to ne mislite. Samo niste onu osnovnu stvar. Nekako ste zaobilazili one koji će biti pogođeni, a to su građani. Rekli smo koji građani i kako. Tajkuni da. Treba prekinuti, treba im oduzeti, ali to ne piše. Niste te zakone doneli, ni o poreklu imovine. Niste doneli zakone koji omogućavaju progresivno oporezivanje, ništa od toga niste uradili, samo pričate. Ali, niste takođe izuzeli ljude koji žive u tom stanu od mogućnosti da im se stan pleni od strane banke. To niste uradili. Tako da sada imamo pravni osnov - zahtev poverioca u Zakonu po izvršenju. Prvi put imamo zakonski osnov - zahtev poverioca. Ima da ti uzmem stan i to je dovoljan pravni osnov. Kako bilo čiji zahtev van suda može biti osnov za oduzimanje imovine? Kako? To vi nama recite. Ne spominjete „Univerzal banku“ Spominjete sve ove druge, ali tu nekako slabo. Razumem vas. Nije to jednostavno. Kako može neko da uđe u bilo čiji privatni posed bez odluke suda pa makar on bio i banka? Kako? Taj što je pravio banke i što im je davao kredite onda, verujte rade to i sada. Možda niste informisani. Samo su drugi ljudi, ali isti mehanizam. Potpuno isti. Sada za pet godina, ili za tri godine od sada, ja treba ovde vas da podsećam na sve te stvari. Poslednja rečenica. Dakle, kako ćete svi da izbegnemo svi zajedno kao zemlja negativnu situaciju koja se desila u Hrvatskoj 2012. godine kada su stigle hipoteke na naplatu, pa je bilo čak 714 samoubistava zbog oduzimanja imovine. Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00, odnosno 19.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Veroljube Arsić, vi želite repliku?

Najveća zaštita dužnika od banke jeste da će njegova imovina, ukoliko je predmet hipoteke i mora da se proda biti prodata po onoj pravoj tržišnoj vrednosti. Banka je dala novac i tražila obezbeđenje i tu po pravilu niko nema milosti, pa i vi da date svoj novac nekome i pozajmite i tražite kao uslov da upiše hipoteku u vašu korist, vi biste mu oprostili? Ne bi. Možda jedino ako imate baš toliko mnogo, ali ne biste. Ali ne biste ni mogli da prodate stan koji košta 100 hiljada evra za 10 hiljada evra, jer vam on toliko duguje. Kako se upisuje hipoteka? Zna se ko upisuje, zna se cela procedura. To su dokumenta koja su izdata od nadležnih državnih organa. Nije predmet ugovora koji treba da se veštači. Zato je potpuno, maltene, regulisana ta materija. Sve što ide u korak više ka određenom administriranju stvara uslove da banke budu prevarene. Njih neće prevariti ovi građani koji su kupovali stanove da bi u njima živeli. Banke koje će da prevare oni koji se bave nekom delatnošću, hoće da dođu do ogromnog novca, da zatvore ta preduzeća, da otvore druga i da puj pike, dug ne važi. Neće moći više tako.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući povredili ste član 104. koji govori o pravu na repliku. Niti se gospodin Stefanović, niti bilo ko loše izrazio prema gospodinu Arsiću. Ovaj član 104. ne dozvoljava da dajte repliku na repliku. Kada se javi poslanik iz bilo koje opozicione grupe nikada ne dozvoljavate na ovaj način da se reaguje i replicira. To je ono što mi ukazujemo sve vreme da je najveći problem da se na ovakav način odnosite i prema Poslovniku i prema Narodnoj skupštini, a zatim sledi nepoštovanje zakona koji se ovde donose, pa onda imamo jedan čitav haos u zemlji i u državnom sistemu. To je ono što je problem i što vi nikako ne možete da prihvatite. Ja vam govorim da ne možete imati dvostruke aršine za poslanike vlasti i poslanike opozicije. Vlast može uvek da dobije repliku zato što vi uvažavate njihov autoritet, a opozicija ne može nikad da dobije repliku, čak i kad joj to pravo pripada po Poslovniku.

Borko Stefanović je u više navrata postavio direktno pitanje, obraćajući se, nije imenično, ali se okrenuo tamo. Smatrao sam da on očekuje taj odgovor i to je jedini razlog zbog čega sam ja dao. Slažem se da nije ništa bilo uvredljivo, ali mislim da je bilo korektno da dam priliku da se da odgovor. Vaše je pravo, ja tako razmišljam i ne mislim uvek da baš razlog mora da bude. Slažem se da razlog prozivanja – da, ali ne mora uvek da bude. Prema tome, hajde da prihvatim ja da sam pogrešio ako to vama čini satisfakciju. Meni uopšte nije problem da prihvatim da sam negde pogrešio i smatram da čovek svaki greši koji radi. To je moje obrazloženje zbog čega sam ja dao priliku, repliku gospodinu Arsiću na repliku gospodina Stefanovića. Izvolite Stefanoviću. Izvolite. Hvala. Dakle, treba da stvarate ambijent i ako vi umesto da stvarate ambijent o kome stalno pričate, a ne stvarate ga, suštinski izvršavate, suštinski kroz odluke i izmene zakona naloge banaka i MMF, vi ste onda njihovi eksponenti a ne građani koji su vas birali, čime u Srbiju uvodite duboku krizu demokratije. Realnost života je upravo ta da je u nekim susednim zemljama to dovelo do tragedije, ne oni tajkuni koji su uzimali, pa neće da vrate, pa neće ni sada, zato što su i oni sada, ti tajkuni, prijatelji sa nekim iz vaše vlasti. Oni neće biti dodirnuti, neće ići banka njima da oduzima. Uvodite odmah naplative hipoteke, odmah, ponavljam, građani, naplative hipoteke, a istovremeno smanjujete plate i penzije, ljudima oduzimate prihode i posao. Preko 10.000 ljudi ćete otpustiti ove godine. Znači, oduzimate im posao i prihod, a omogućavate da banka odmah naplati hipoteku. E, o tome ja pričam. Niste izuzeli ljude, kuću i okućnicu, ono u čemu čovek živi sa porodicom, što je kod Miloša Obrenovića postojalo, kod Aleksandra Vučića ne postoji. Ima sve da se otme. E, to je ono što će vaša vlast uraditi i te ne mile scene ćemo gledati. Upozoravam unapred, da to izbegnemo, da napravite izuzetke, da ljude odvojite, kao što sam govorio za poskupljenje struje. Nećete. Samo pričate o prošlosti. Ljudi po Srbiji se pitaju kada će doći ta vaša budućnost. Ovako, ovo je budućnost samo banaka u Srbiji, samo banaka, ništa drugo. Prva na spisku je narodni poslanik Suzana Spasojević. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, bez kredita moderna tržišna privreda je spora i neefikasna i skoro da se ne može ni zamisliti. U državama u kojima sistem kreditiranja ne funkcioniše kao poluga privrede, ekonomska situacija je znatno lošija u odnosu na države koje imaju razvijen sistem kreditiranja. Sa razvijenim sistemom kreditiranja stvara se i potreba za sigurnijim obezbeđenjem datih kredita, što znači da to obezbeđenje mora da bude i efikasno i prilagođeno na svaki način ekonomiji u kojoj se primenjuje. Nastanak hipotekarnog tržišta u Srbiji omogućio je većem broju građana da obezbede krov nad glavom, da prošire poslovanje, a ne retko se dešavalo da građani uzimaju kredite i da bi kupili novi automobil ili nameštaj i sve je to stvorilo jednu situaciju da imamo veliki broj nepokretnosti koje su zbog kredita pod hipotekom i plašim se da zbog platežne moći građana taj broj nepokretnosti u nekom narednom periodu ne bude još veći i da to ne dovede do toga da se u jednom momentu na tržištu nađe veliki broj nekretnina koje će imati nižu tržišnu vrednost upravo zbog odredbi zakona koje predviđaju da se takve nepokretnosti mogu prodati i ispod tržišne vrednosti, u okviru 60% od realne tržišne vrednosti. To će, naravno, potencijalne kupce nekretnina okrenuti upravo prema tim nepokretnostima, što opet može napraviti problem investitorima koji grade po realnim cenama, pa se plašim da jednu ranu ne lečimo, a drugu ranu otvaramo. Važeći Zakon o hipoteci, koji je usvojen 2005. godine, to je bilo pre 10 godina, sasvim je razumljivo da se u međuvremenu dogodio niz promena i u ekonomskom i u privrednom životu Srbije i u finansijskom poslovanju, dogodile su se i promene u poslovnom ambijentu Srbije, koji traži veću sigurnost, tako da, analizirajući važeći Zakon o hipoteci možemo uočiti niz neusaglašenosti sa sadašnjim uslovima života, sa novim zakonskim rešenjima koje smo usvojili u Srbiji u proteklih par godina, ali i sa zakonodavstvom EU. Upravo te novonastale društveno-ekonomske promene, tranzicija, privatizacija, promenjeni uslovi privređivanja, zahtevaju da se hipoteka, kao realno sredstvo obezbeđenja, zakonodavno reguliše na način koji odgovara društvenoj stvarnosti. Predlogom izmena i dopuna Zakona o hipoteci, o kojima danas raspravljamo, otkloniće se neke od slabosti važećeg zakona. Pre svega, potrebno je pojednostavljenje same procedure zalaganja nepokretnosti, u tom pravcu i idu izmene predviđene ovim zakonom, koje, pre svega predviđaju, brisanje jedne od opterećujućih stavki važećeg zakona, Odredbe o saglasnosti trećeg lica koje je držalac nepokretnosti koja se zalaže. I to je, po važećem zakonu, bilo potrebno dostaviti uz založnu izjavu. Saglasnost trećeg lica, neposrednog držaoca nepokretnosti, je u mnogome komplikovala sam proces zalaganja. Bilo je mnogo slučajeva da se sve završavalo i na sudu. Međutim, iako je to dobro rešenje i mi ga podržavamo, moram da pitam ministra ili saradnike koji su ostali, pošto je ministar izašao, kako je predviđeno da se zaštite ta treća lica, koja mogu da budu ili zaštićeni stanari ili zakupci na duži vremenski period, naročito lica koja su u zakupu nekog poslovnog prostora koji se stavlja pod hipoteku, pa su tu razvili poslovanje, očito je da mogu da pretrpe izvesnu štetu, u kom pravcu i da li je predviđeno nekim podzakonskim aktom, zaštititi ta lica? Zakon o hipoteci iz 2005. godine, kao dobro rešenje, uveo je novinu da se hipoteka može staviti i na objekte koji nisu uknjiženi, odnosno na objekte koji su u izvesnom stepenu izgrađenosti. To je bilo dobro prihvaćeno rešenje, s obzirom da je baš u tom vremenu,posle 2005. godine, građevinska industrija i tržište nekretnina doživelo ekspanziju, i to je zaista bilo dobro prihvaćeno od strane kupaca nekretnina. Međutim, u praksi banke nisu primenjivale zakon onako kako je napisan, pa su u velikom broju slučajeva odbijale da prihvate da upišu, odnosno daju kredite gde se hipoteka upisuje na nepokretnosti koje su uknjižene, ali po posebnom zakonu, odnosno po Zakonu o posebnim uslovima upisa za objekte izgrađene bez građevinske dozvole. Molim vas, ako hoćete da mi odgovorite, da me saslušate šta pitam, radi se o objektima koji su upisani po posebnim uslovima, koji su izgrađeni bez građevinske dozvole. Kada smo o tom zakonu ovde u plenumu razgovarali, bilo je reči, to su građani slušali, da je te nepokretnosti potrebno upisati u Katastar nepokretnosti, upravo da bi se evidentiralo vlasništvo, ali i da bi građani mogli da dobiju kredite na osnovu tako upisane nepokretnosti. Zamislite sada kada građanin sa izvodom iz lista nepokretnosti, iz Katastra, ode u banku, gde se vidi da je objekat upisanpo posebnim uslovima, a bankar mu kaže- ne, vi ne možete dobiti kredit, jer vaš objekat nema građevinsku dozvolu. S obzirom da ovim izmenama i dopunama Zakona nije predviđena izmena člana koji se odnosi na predmet hipoteke, mi nismo mogli da uložimo amandman, ali vas molim da uzmete u obzir i konsultujete se, da li postoji način da se u ovaj član dodaju, kao predmet hipoteke i objekti koji su upisani po posebnim uslovima ili da o tome odlučuje odbor, kakva god da je procedura? To bi zaista olakšalo i bankarima, ali bi olakšalo i vlasnicima objekata koji su na takav način evidentirali svoje vlasništvo na objektima koji jesu izgrađeni bez građevinske dozvole, ali su upisani u Katastru nepokretnosti i za njih se može dobiti izvod iz lista nepokretnosti. Najvažnija izmena koja je predviđena članom 26, kojim se menja član 49. važećeg zakona i rešava jedan od najvećih problema ili nedoumica koje su imali poverioci u prethodnom periodu, menja se odredba koja se odnosi na to da nakon sprovedene prodaje hipotekovane nepokretnosti prava docnijih poverilaca ostaju upisana, odnosno rezervisana. To je dovodilo do toga da su se nepokretnosti koje su više puta založene za obezbeđenje većeg broja poverilaca zaista teško u praksi prodavale, jer niko nije želeo da kupi nepokretnost gde ne može da upiše svoje vlasništvo jedan kroz jedan, jer su docniji poverioci, tj. njihova prava su ostajala rezervisana. Predlogom ovog zakona poverioci nižih redova se brišu i taj problem će na svu sreću biti rešen. Takođe je Predlogom zakona predviđeno da će poverilac u ugovoru o prodaji nepokretnosti i pored kupoprodajne cene uneti odredbu, odnosno prilog ugovoru kojim se utvrđuje raspodela sredstava koja se dobijaju od prodaje nepokretnosti po određenom redosledu, gde će potraživanja poverilaca biti isplaćena prema redosledu upisa. To je izuzetno dobro, jer tako poštujemo pravno načelo koje važi još od nastanka instituta hipoteke, a koje kaže – prvi u vremenu, jači u pravu. Takođe smatram da član 39. Zakona o hipoteci, koji se odnosi na objekte u izgradnji kao predmet namirenja hipoteke, odnosno ustupanje odobrenja za gradnju, treba takođe precizirati i dopuniti. Ne znam da li je sa razlogom izostavljeno ili slučajno to da osim objekata u izgradnji može biti poseban deo objekta u izgradnji, jer predmet hipoteke ne mora da bude ceo objekat u izgradnji, odnosno odobrenje za izgradnju celog objekta, već može biti poseban deo objekta, odnosno odobrenje za izgradnju posebnog dela objekta. Znači, odobrenje za izgradnju posebnog dela objekta je ovde izostavljeno, a govori se samo o odobrenju za izgradnju celog objekta. Dakle, mi smo uložili amandman na ovaj član i pretpostavljam da ćete ovaj amandman usvojiti, jer ako predmet može biti objekat koji je u celosti izgrađen i poseban deo objekta u celosti izgrađen, onda može biti i odobrenje za izgradnju tog posebnog dela, kao što to može biti i građevinsko zemljište, pravo građana itd. Sve u svemu, bitno je da ovo zakonsko rešenje doprinese doslednoj primeni vansudskog načina regulisanja odnosa svih učesnika u kreditnom odnosu, gde je hipoteka instrument obezbeđenja, da se osigura brža i bolja naplata banaka. Jer, kako god mi na to gledamo, banke imaju i pravo i obavezu da zaštite i svoje interese i svoj kapital, jer je u registru hipoteka koje vodi Agencija za privredne registre više od 70% onih koje su upisale banke. Predlogom zakona zaštićena su i prava i interesi dužnika, odnosno vlasnika nepokretnosti koje se stavljaju pod hipoteku, smanjuje se administracija i smanjuje se učešće državnih organa u sam postupak, što je takođe dobro. Uz doslednu primenu izmenjenog i dopunjenog Zakona o hipoteci ustanoviće se sistem hipoteke u skladu sa zahtevima savremene ekonomije, privrede i finansija i u skladu sa najnaprednijim uporednim međunarodnim standardima iz ove oblasti. Kao što je rekao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Neđo Jovanović, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije glasaće za Predlog ovog zakona, uz molbu da razmotrite i usvojite, naravno, naše amandmane. Hvala. Hvala, poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije. Uvaženi ministre, evo vas opet u Narodnoj skupštini. Bili ste tu neki dan da nam kažete, odnosno da poslanici vladajuće koalicije izglasaju povećanje cena struje, odnosno uvođenja akcize na struju. I ovaj zakon je još jedan u nizu zakona smanjenja plata, smanjenja penzija, povećanja cena struje. Jednom rečju, zakoni sa generičkim imenom - udri po sirotinji, udri po građanskom sloju, uništi ono što je malo ostalo građanskog sloja, iako je već dve trećine građana na ivici siromaštva. Ovim zakonom, gospodine ministre, vi ubrzavate, olakšavate mogućnost banaka da uzmu stan, kuću građanima koji su uzeli taj stan ili kuću na kredit. Gospodine ministre Vujoviću, stanje nije redovno kao u drugim zemljama. Korisnici kredita su pre šest-sedam godina, kada su uzeli kredit, od svoje plate polovinu plate davali za ratu, a ostala im je polovina plate za život i jedna plata ukoliko su imali još jednu platu u porodici. Sada oni za ratu moraju da daju obe plate, i svoju i platu bračnog druga ako taj bračni drug radi. A vi, gospodine ministre, dolazite u Skupštinu i omogućavate bankama, a banke su, i koleginica je ispravno rekla, u 90% slučajeva upisane nad hipotekama koje su na teret fizičkih lica, najčešće zbog kupovine stana, ne drugog ili trećeg, nego prvog u kojem žive. Vi njima omogućavate da oni sada, kako se kaže u obrazloženju zakona, vi ste to lepo napisali, niste ništa lagali, brzo i pouzdano vansudskim putem prodaju založenu nepokretnost. Takođe, kažete da se predloženim rešenjem sada definiše u duhu ekonomskih potreba i vremena u kojima se planira njihova primena. U kome duhu? U duhu da banke postanu vlasnici tih nekretnina, odnosno da ih prodaju, odnosno da ih na javnoj licitaciji ponude za cenu koja bude ponuđena. Znamo kakvo je stanje na tržištu nekretnina. Kažete vi u obrazloženju vrlo jasno da se ovaj zakon donosi radi boljeg položaja kreditora na srpskom tržištu. Super. Dakle, niste vi ovde, gospodine Vujoviću, morali ni sedeti. Nama je jasno, ovaj zakon jesu pisale banke, finansijska oligarhija koja vodi i upravlja ovom zemljom. Gospodine Vujoviću, posle ovog zakona, koji važi retroaktivno, dakle, neko kome je upisana hipoteka pre sedam godina, ona će biti prodata po ovom zakonu, jer aktivirana je hipoteka po ovom zakonu, a ne po uslovima koji su vredeli pre sedam godina. Tako što će posle 30 dana njihova nepokretnost biti prodata direktnom pogodbom, gospodine Vujoviću. Vi ste lepo rekli da je ovaj zakon donet u korist interesu poverioca, ali retroaktivno, gospodine Vujoviću. Dakle, ne radi se ovde o ljudima koji će danas upisati hipoteku na svoje nepokretnosti, nego o onima koji su pre sedam-osam godina ustanovili tu hipoteku u korist banke nemajući drugog izbora. Ne radi se ovde o najsigurnijem sredstvu obezbeđenja hipotekom. To je jedino moguće sredstvo obezbeđenja u ovoj zemlji. Koje drugo sredstvo, gospodine Vujoviću, postoji kao sredstvo obezbeđenja u Srbiji? Plata. Zaloga ručna ili neka druga? Jedino stan koji su kupili da stanuju u njemu, a sada će oni iz tog stana biti iseljeni brzo i efikasno, kako ste to ovim zakonom predvideli, gospodine Vujoviću.

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, danas izmene i dopune Zakona o hipoteci praktično treba da uvedu jedan jasan red, pre svega na tržištu ne samo nekretnina, nego na tržištu plasmana banaka kojima je cilj još od 2005. i 2006. godine, kada je bila jedna velika ekspanzija uopšte plasmana finansijskih sredstava od strane banaka prema stanovništvu, gde se prošlost pokazala da jednostavno postoji nešto što se kaže isključivi interes za profitom, bez obzira na odnose sa državom i bez obzira na odnose sa građanima Srbije. Kada danas neko priča o Hrvatskoj i o tome da su dospeli krediti i da, jednostavno, dolazi do uzimanja velike količine nekretnina, onda se negde prenebregava činjenica da u Hrvatskoj nikada nije postojao kreditni biro i da su banke davale kredite, bez obzira na činjenicu kolika je zaduženost građana. Ta situacija nije bila u Srbiji i to je jedan od činilaca koji pokazuje da postoji mogućnost da se sredi situacija na tržištu, pogotovo kada su u pitanju hipoteke za kredite, stambene kredite, koje najviše pogađaju građane Srbije. Početak celog tog ciklusa, znači, krenuo je od 2005, 2006. godine, kada je i tržište nekretnina funkcionisalo na jedan potpuno drugačiji način nego sada, kada je od strane određenih država u regionu u našem komšiluku došlo je do velikog priliva određenog kapitala, kada je ovde na tržištu nekretnina, praktično zbog te ekspanzije keša, odnosno finansijskih sredstava, i cena kvadrata bila veća nego uopšte kada pričamo o tržištu nekretnina i država i članica Evropske unije. Ali, ono što treba reći je da su to bile godine 2006, 2007, 2008, 2009. i 2010, koje su pokazale da se hipotekama jako lepo trgovalo i koristilo kao instrument privatizacije preduzeća u kojima se hipoteka davala za kredite tadašnjim kupcima, čak i za državnu imovinu, što je, naravno, bilo potpuno nelegalno. Zbog toga danas mi imamo određene sudske sporove kao što su Nibens Group, gde se pokazalo da su određeni centri moći bili u mogućnosti da podignu kredite sa hipotekama koje su bile za 20% veće od vrednosti određene nekretnine, ali građani Srbije su plaćali 60% veću hipoteku. Prema tome, treba biti realan. Neko je dopuštao bankama da se tako ponašaju prema građanima Srbije, a isto tako je štedeo neke centre moći, neke firme, kompanije, holding kompanije, koje su mogle da podižu kredite čak na državnoj imovini, ali su i neki centri moći i pojedinci imali mogućnost da donesu velike količine živog novca, zarađenog na volšeban način, pa čak iz sive ekonomije, pa čak iiz određenih procesa koje smo mi nazvali koruptivnim aktivnostima, koji su stavljali u banku i podizali određene lombardne kredite na osnovu, praktično, garancije keša, kupujući nekretnine za koje se takođe obračunavala hipoteka svega 20% veća, dok su građani plaćali 40%, 60% veću hipoteku. Na taj način, jednostavno, nije postojao nikakav red po kome i na koji način, koja banka je, praktično, uspostavljala određenu hipoteku kao meru garancije, i ne samo to, nego i kamatnu stopu koja je rasla na određeni način i usklađivala se sa onim što se dešavalo na tržištu kapitala i evra i švajcarskog franka. Prema tome, građani Srbije u to vreme su bili opterećeni po dva osnova. Znači, ne možete po dva osnova opterećivati klijente koji su uzimali kredite, a pogotovo kada govorimo o stambenim kreditima. Ne možete podizati kamatu i usklađivati je sa tržištem kapitala evra i švajcarskog franka na Londonskoj berzi ili na evropskoj berzi i ne možete onda podizati kamatnu stopu koja se odnosi na veću hipoteku. To, jednostavno, po zakonu i sada se vode sudski sporovi koji se donose u korist građana, a na štetu banaka jer to nije bilo moguće raditi, a banke to nisu mogle da rade ukoliko nisu imale podršku Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije koje su vladale u to vreme. Prema tome, ovo sada što se dešava je praktično posledica tadašnjih odluka neodgovornih vlada, neodgovornih stranaka koje su vodile tadašnju i monetarnu politiku i kreditnu politiku i ekonomsku politiku države. Ono što se sada pokušava urediti je upravo sistem uređenja hipoteka. Drugi deo, kada govorimo uopšte o ovim izmenama i dopunama, treba da pokaže da treba da se definiše odnos i prema drugim zakonskim rešenjima. Ta zakonska rešenja, do sada smo imali pre svega Zakon o javnom beležništvu, zatim zakon koji se odnosi na katastar, premer i katastarske nepokretnosti i zakoni koji su vezani upravo za ove sudske sporove o kojima sam govorila. Zbog toga sada kada ulazite u nove kreditne aranžmane treba dati mogućnost da se banke sa određenim poveriocima i dužnicima dogovore direktno van sudskih postupaka. To treba zaista podržati zato što nijedna banka ne voli da uzme hipoteku i stan jer tržište nekretnina je uspavano i nema kome da pretvori u kapital tu nekretninu. Zbog toga je ovo na neki način sistem kako ćete otkočiti suštinski i tržište nekretnina, ali to je i jedna reforma uopšte pitanja hipoteke, kao društvena promena. Zato što menjamo suštinski i svest naroda o tome, ako uzimate kredit, jednostavno, morate sedam puta da gledate da biste jednom presekli i odabrali sistem na koji ćete vršiti otplatu kredita, ali i uzimati kredite za određenu nekretninu. Ono što je bitno, da se poštuju ta načela koja su vrlo važna, o kojima su i moje koleginice govorile, prava prvenstva naplate, kada su u pitanju naplate potraživanja, ali je bitno i reći da je definisan redosled izmirenja i rok u kome ceo postupak i proces treba da se završi. Treba reći da sam cilj donošenja ovog zakona i rezultate uopšte možete da posmatrate i sa stanovišta banke, ali i sa stanovišta privrednih subjekata i preduzetnika, ne samo građana. Kada govorimo o preduzetnicima i o privrednim subjektima, onda treba reći da olakšavanje mogućnosti da banke na određen način reše svoja potraživanja sa bankama će doprineti tome da najzad profunkcionišu i ubrzaju se određene privredne aktivnosti, a samim tim i da zaposleni u tim malim i srednjim preduzećima, najviše govorim ovde o privatnom sektoru jer privatan sektor zaista treba na određeni način i ekonomski podržati i ojačati, onda govorimo o tome – olakšaćemo njihovo funkcionisanje na tržištu, ali i zaposlene koji se nalaze u tim preduzećima osigurati za svoj posao, za svoje plate koje u budućnosti treba da primaju. Svako od njih je, na kraju krajeva, negde zadužen kreditno i time osiguravate jednu finansijsku bezbednost svih tih ljudi koji rade u privatnom sektoru. Kada govorimo o javnom sektoru i uopšte o hipotekama, onda dolazimo do toga da je to u prošlosti bio jedan od načina funkcionisanja kompletne privrede. Praktično vam je ceo budžet kreiralo dve-tri kompanije koje su se suštinski dogovarale sa premijerima određenih vlada, sa ministrima finansija kako to treba da izgleda i imali ste suštinski rad banaka i Narodne banke koji su morali tome da se povinuju. Sada, jednostavno, kada ste uspostavili tržište sa određenim ekonomskim reformama, vi dolazite u situaciju da morate i da otkočite sistem funkcionisanja hipoteka. Ono što je dobro, to je da na krajnje transparentan način funkcioniše i završava taj postupak definisanja dužničko-poverilačkih odnosa i uopšte pregovora i sa privrednim subjektima i sa građanima Srbije i što imate preciziranje svih opomena na koji način suštinski vi jačate odnos između samih aktera u postupku uspostavljanja hipoteke, uopšte kreditiranja, ali dolazite do toga da ovaj zakon treba da osavremeni funkcionisanje uopšte procesa obezbeđenja boljeg rejtinga i banaka, ali i same privrede. Time postižete i bolje mogućnosti da mala i srednja preduzeća, koja budu htela da otvore nove proizvodne kapacitete, imaće bolju mogućnost obuhvatanja, kada je u pitanju saradnja, ne samo sa našim domaćim bankama, već i stranim bankama i onima koji se odnose na međunarodne institucije. Tako da danas vi imate Evropsku investicionu banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, koja je jednostavno, globalno posmatra ovo tržište i u koliko postoji ujedinjenost malih i srednjih preduzeća za podizanje određenih kredita, u određenoj branši ona je potpuno otvorena da daje takve kreditne mogućnosti, ali sa smanjenim kamatnim stopama i ovaj princip koji ste uveli izmenom i dopunom Zakona o hipoteci treba suštinski da dovede na taj nivo koji je mogućnost i uzimanje kredita i od strane, recimo, drugih država. Tako da naša mala i srednja preduzeća, a i strani i domaći investitori pod istim uslovima treba suštinski da daju te mere i garancije. Te mere i garancije, naravno u prošlosti su se pokazali da su negde potpuno ugušili privredu. Sada na određeni način vi to želite da pustite da tržište funkcioniše. Samim tim i tržište nekretnina kome treba jako puno vremena da bi počelo da funkcioniše u ovom trenutku kada imate ovakav predlog zakonskog rešenja, jednostavno će moći i građevinsku industriju na određeni način da pokrene, samim tim neće te više imati veliki broj fizičkih lica koji će zidati velike objekte preko 800 kvadrata i davati hipoteke za određene placeve i ne plaćati porez državi za izgradnju takvih objekata, nego ćete imati jednostavno privredna društva, preduzetnike gde ćete samim tim naplatom PDV-a država imati više koristi, ali i svaki pojedinca u sistemu gradnje, jer će biti sve koliko toliko kontrolisano na određeni način ne samo od strane Republičke uprave javnih prihoda, nego od strane i dobavljača koji će imati interesa da ulažu i u nove građevinske materijale i samim tim ulaziti u sistem PDV-a. Tako da ovim, kao što vidite, imate mogućnost otvaranja novih radih mesta. Zbog toga ovaj Zakon ima višeznačne koristi za mnoge sektore i samim tim i građani Srbije imaće, velike probleme koji će lakše prevazilaziti u odnosu sa bankama, jer i banke će biti na određeni način dovedene u situaciju da će morati da pregovaraju direktno sa građanima koji su korisnici kredita, da neće moći baš tako da naplaćuju kamatne stope po dva osnova i samim tim ćete rasteretiti sudove koji su sada zatrpani sudskim sporovima.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i uvaženi građani koji putem vaših RTV prijemnika pratite, dakle ovo naše današnje izlaganje i pratite javnost rada ovog visokog doma, mi danas govorimo o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci kojim se uspostavlja i garantuje primena klasičnih principa građanskog prava, prilagođeni modernim, uporednim i međunarodnim iskustvima u oblasti založnog prava. Hipoteka je jedna od osnovnih pravnih mehanizama za obezbeđivanje potraživanja, naročito onih nastalih na osnovu zajma, odnosno kredita. Zakon o hipoteci omogućava da građani i privreda Srbije putem kredita pod povoljnim uslovima obezbede sredstva za ulaganje ili potrošnju posebno od strane banaka i drugih finansijskih ustanova. Jasno nam je svima da se ovim zakonom unapređuje pravni ambijent i privredna klima u zemlji, što će stimulativno delovati na uvećanje domaćih i stranih ulaganja u svim oblastima privrednog i društvenog života. Zakon o hipoteci ustanovljava režim hipoteke u skladu sa zahtevima savremene privrede i finansija i potreba Republike Srbije. U tom smislu Zakon ustanovljava garanciju naplate potraživanja, odnosno zaštitu i obezbeđenje poverioca, najčešće banke, veoma brz i siguran način u vansudsko ili skraćenoj sudskom proceduri i uz potrebnu zaštitu, kako dužnika tako i vlasnika hipotekovane nepokretnosti bez suvišnog administriranja i vlasnika i mešanja državnih organa u sam postupak. Bez kredita moderna privreda je nezamisliva, spora i veoma neefikasna. Razvijanje kreditiranja ima potrebu da sigurnije obezbeđuje rate kredita. To obezbeđenje mora da bude pre svega efikasno, a i na svaki drugi način prilagođeno ekonomiji u kojoj se primenjuje. Hteli da priznamo ili ne kredit igra presudnu ulogu u svakoj tržišnoj privredi, pogotovo kod nas budući da su razvoj i restrukturiranje privrede nezamislivi bez stranog kredita. Samo efikasan sistem osiguranja potraživanja poverilaca može stvoriti pretpostavke za inostrana ulaganja. Reforma hipoteke kao zahtev tržišne privrede podrazumevalo je potrebu da se dopuste realizacija hipoteke bezobaveznog vođenja prethodnog parničnog postupka, skraćenje postupka prodajne nepokretnosti radi brže realizacije prava namirenja novčanog potraživanja i založene nepokretnosti, dopuštanjem bankama neposredno organizovanje javne prodaje po odobrenju suda ili eventualno novog formiranog javnog beležništva koje bi vršilo upis i odobravalo na osnovu pismene isprave realizaciju nesporne hipoteke. Sve izneo motivisalo je srpskog zakonodavca da hipoteku kao poseban pravni institut propiše donošenjem posebnog zakonskog propisa Zakona o hipoteci. Iz člana 2. zakona proizilazi i načelo prava prvenstva u naplati potraživanja. Zakonodavac je propisao da hipotekarni poverilac ima pravo prvenstva naplate svog potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti. Mogućnost naplate potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti uslovljeno je visinom potraživanja i vrednošću nepokretnosti koja obezbeđuje to potraživanje. Zakonodavac je u stavu 40. zakona propisao da kad je jedan predmet hipoteke založen nekolicini hipotekarnih poverilaca redosled po kome se isplaćuje njihovo potraživanje i cene dobijene prodajom predmetom hipoteke određuje se prema danu, času i minutu nastajanja hipoteke računajući od momenta prodaje upisane hipoteke. Dakle, zastupljen je princip rangiranja i ustanovljenja samog ranga. Mi danas moramo da odgovorimo na pitanja koji su zapravo željeni ciljevi donošenja ovog zakona. Najpre ovim zakonom uvodimo jasnija pravila, eliminišemo norme koje su bile nedosledne i koje su se pokazale u praksi vrlo neefikasne i nedorečene. Dostižemo viši stepen pravne sigurnosti svih učesnika u poslu i usklađeno sa važećim zakonima, međunarodnim standardima i najboljom međunarodnom praksom. Po svojoj prirodi odredbe ovog zakona imaju efekat na sva domaća i privredna društva i preduzetnike, odnosno na organe javne vlasti, građane, kao i na banke i druge finansijske institucije. Predložena rešenja efekat će imati na banke i druge finansijske organizacije, građane i privredna društva, preduzetnike i državne organe, a tu se misli na niz zainteresovanih lica. Takođe, u okviru ove diskusije želim da istaknem da se kao posredan posledica donošenja predloženog zakona može očekivati povećanje broja domaćih i stranih privrednih subjekata na srednji rok usled uređivanja ovog značajnog instrumenta finansiranja građana i privrede. Jako je dobro što je javna rasprava sprovedena u periodu od 4. do 23. decembra 2014. godine od strane Ministarstva za finansije. Predloženim zakonom nije predviđeno donošenje podzakonskih i drugih akata, a analiza sprovođenja zakona sprovodiće se u saradnji sa zainteresovanim korisnicima zakona kako na strani poverilaca i njihovih udruženja tako i putem propisanih mehanizama za zaštitu prava korisnika finansijskih usluga. Iskreno verujem da su davno prošla vremena kada su pojedinci kao založno pravo davali svoje voćnjake ili livade, a uzimali izuzetno visoke iznose kredita od Fonda za razvoj, pa vrlo često koristili sredstva ne namenski, a onda kada treba da se aktivira hipoteka država dođe u problem. Hipoteka ponekad zna da bude prava mora malim i srednjim preduzećima. Banke na jedan način procenjuju ličnu, a na drugi način drugu svojinu u vlasništvu firme. Prilikom apliciranja kod Fonda za razvoj kao bazičan element se javlja bilans stanja tj. osnovna i obrtna sredstva preduzeća. I, ovde izopštavanje nepokretne imovine iz bilansa ima svoju cenu jer Fond za razvoje po pravilu sada diskvalifikuje zahteve za kredit koji nemaju svoje uporište u nepokretnoj poslovnoj imovini. S toga, uz sve novine koje predviđa mislim da će današnji predlog zakona mnogo osavremeniti sistem osiguranja potraživanja poverilaca. Kredit igra presudnu ulogu u svakoj tržišnoj privredi i samo efikasan sistem osiguranja potraživanja poverilaca može stvoriti pretpostavke za inostrana ulaganja. U danu za glasanje sa kolegama iz poslaničkog kluba SNS podržaću sve predložene zakonske izmene i dopune Zakona o hipoteci. Hvala. Zahvaljujem. Pošto nema teksta bez konteksta, ja ću u raspravi kojom želim da doprinesem poboljšanju teksta ovog zakona, samo u par rečenica u kontekstu, u kojem danas menjamo Zakon o hipoteci iz 2005. godine i o onome što danas nazivamo bankarskim tržištem ili hipotekarnim tržištem, u tri vrlo grube linije, kojim se do 1990. godine kod nas u bankarskom i finansijskom sistemu, je postojao i izraz – bespovratni kredit. Svašta je postojalo, i način na koji su organizovane banke su bile takve da su postala lica koja imaju bespovratne kredite, a to nikada nismo uspeli da prevedemo ni na jedna jezik bilo kome ko je pokušao da razume, kako su to funkcionisale banke. Devedesetih godina smo imali nelikvidne banke i to je deset godina bez kredita, bilo kakvih, hipotekarnih, gotovinskih, razvojnih, kakvih god hoćete, zato što su banke bile nelikvidne. To je isto bankarsko tržište i to je sve naša skora budućnost, odnosno skora prošlost, a nadam se, nikako i skora budućnost. Ovde imamo zakon koji pokušava da popravi ono što radimo kao izgradnju i tržište hipotekarnih kredita i hipotekarno tržište, uopšte i uređivanje položaja banaka i sve ono što bi trebalo da primenjeno, učini da ličimo na bilo koju srednjeevropsku državu, kojoj je BDP ili po glavi ili generalno, prihod do 40% evropskog proseka ili do 60% evropskog proseka. To je kontekst. Tekst koji hoću da podelim sa ministrom, pre svega, su manje ili više pitanja uz nekoliko opaski, koje su iznete u obrazlaganju zakona od strane ministra finansija. Rečeno je da su ravnopravni dužnik i poverilac. Nikada. Ja znam da to lepo zvuči i ja sam sklona tome da kažem, ali da objasnim da to znači da i dužnik i poverilac unapred znaju zakonske uslove pod kojima će morati da vrate dug ili pod kojima će moći da naplate dug, ali ravnopravnost između dužnika i poverilaca, to ne postoji, pošto poverilac kaže – ti imaš nešto moje, pa ću ja to tebi da otmem. Nema tu, u najboljem smislu reči, ne govorim uopšte u ružnom kontekstu. Bilo bi dobro da se o tome više priča, jer je važno da razumemo da kada su dužničko-poverilački odnosi u pitanju, bilo koji, to nisu pregovori. Mi to možemo da zovemo ponekad pregovorima, kada se dužno-poverilački odnosi bilo koje vrste odnose na gradove ili na zemlje, ali to suštinski nisu pregovori, zbog toga što ne mogu dužnik i poverilac da imaju ravnopravan položaj. Ono što je ministar još, ja to ne zameram, pitam, prosto dajem opasku, jer mislim da je dobro po primenu zakona, da sa mesta pozicije moći i ovlašćenja, kao što je Ministarstvo finansija, ne idu priče o tome kako su dužnici ravnopravni i kako je ovaj zakon zato donet, jer kada pročitate, onda vidite da nije, ali dobro zvuči, ne kažem. Dakle, zakon u suštini pravi veću pravnu sigurnost i bolju poziciju za ostvarenje nespornih poverilačkih prava, za kreditore i za poverioce. To je potpuno jasno i kada se radi o rokovima i kada se radi o tome na koji način će biti potraživanje naplaćeno, kada se radi o drugim mehanizmima koji se definišu kao novi u ovom zakonu, u odnosu na zakon iz 2005. godine. Ono što je važno da se takođe razjasni, spomenuo je kolega Janko Veselinović, šta se dešava sa odredbama ovog zakona u odnosu na hipoteke koje su u toku i u kojima postoje ugovori od ranije. Ja mogu da imam svoj stav i to se ne vidi jasno u zakonu, kao što nema jasne odredbe ni da će biti retroaktivnosti, da se Skupština izjašnjava o tome, ali mislim da je zbog jasnoće i zbog sigurnosti svih koji su učesnici, bez obzira da li kao poverioci ili dužnici, da to bude potpuno jasno. Nema mnogo rešenja. Ili će svi postojeći hipotekarni dužničko-poverilački odnosi od dana stupanja na snagu ovog zakona biti podvrgnuti odredbama ovog zakona ili neće. Jedno od ta dva, ne može da bude ni oba, ili ni jedno, mada bi voleli dužnici da bude nijedno, ali to ne može. Za spomenutost, za likvidnost banaka, i za nemogućnost dugo godina, da uopšte imamo posla sa kreditima, sada neki mogu da kažu bolje nam je bilo bez kredita, bilo kakvih vrsta, ali moderna tržišna ekonomija i ono što imamo kao privatna fizička lica, želja da imamo, to ne ide bez banaka i ne ide bez kredita. Postoji čuveno pravilo u srednjem i malom biznisu, nikada ne posluješ sa svojim novcem. Svako pametan posluje sa novcem banaka ili kreditora, a ne sa svojim, i najbolnija tačka ovde su stambeni krediti koje su ljudi počeli podizati, kako je likvidnost banaka postala realnost u našoj zemlji. Od najdrastičnijih primera gde su ljudi dobrom voljom rešili da imaju kredit u švajcarskim francima i gde se potezima od strane Švajcarske, sada imaju problem da prežive zajedno sa kreditom od ukupno skoro milijardu evra. To je, da se vratim na opasku ministra, da su dužnik i poverilac u ravnopravnom odnosu. Nisu, niti mogu biti, niti možete vi bilo kome, ko hoće da se zaduži, da ga zaštitite zakonom da to ne učini. Ne znam da li se sećamo, mi smo imali odredbe da u iznosu na zaradu koju imaš mesečno, ne možeš da imaš neku ratu kredita 30%, 20%, 10%, pa smo razumeli da to ne biva i da bi možda nekako obrazovanje za kreditiranje, kako god smešno zvučalo, dobro došlo stanovništvu u Srbiji, da bolje poznaju rizike podizanja kredita hipotekarnih ili kakvih god. Banke to imaju kao poslovnu obavezu, ali vidimo od kredita u švajcarskim francima, da banke to ne rade. Za deo koji ću posvetiti pitanjima, svodi se na nekoliko ocena, na molbu za razjašnjenje o tome šta se dešava sa odredbom ovog zakona i postojećim hipotekama. Nekoliko pitanja koja se tiču samog teksta, članova odredbi zakona koji se menjaju. Član 11. u Predlogu izmena i dopuna kojim se menja posle člana 20. dodaje se naziv člana 20a i član koji glasi u tri stava. Prvi stav – hipotekarni poverilac ili više njih, mogu u pismenoj formi sa overenim potpisima odrediti treće lice ili jednog od njih da preduzima pravne radnje radi zaštite namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom. Drugi stav – u slučaju iz stava 1. ovog člana, treće lice, postupa u ime i za račun hipotekarnog poverioca ili više njih u odnosu na hipotekarnog dužnika, odnosno vlasnika hipotekovane nepokretnosti, kada to nije isto lice, kao i prema svim trećim licima koja su neposredni držaoci hipotekovane nepokretnosti. Treći stav – u registar nepokretnosti upisaće se ime trećeg lica iz stava 1. ovog člana, s tim da hipotekarni poverilac ili više njih uvek mogu tražiti da se upišu u registar nepokretnosti, odnosno zamene treće lice. Jako bi bilo dobro da ovo objasnimo, baš kako piše. Ja znam šta je namera da imate prenos hipoteke, ali to ovde ne piše, to pažljivo pogledajte drugi stav ili šta god da je namera, ovde ostaje potpuno nejasno, da li je to namera ili je namera da se oni među sobom dogovaraju, što je dosta nelogično, zašto bi se više poverilaca dogovorilo da je najbolje da jedan od njih zastupa sve njih. Razumem posebne slučajeve kada je to tako, ali je ovo opšti član zakona i to je važno. Dakle, taj član bi trebalo da bude objašnjen na primeru, ako možete, hipotetički, dakle, imate četiri njih i jedan od njih četiri i šta se onda dešava kada se primenjuje ovaj član zakona, jer mislim da će biti problema. U članu 17. kojim se menja član 31. to ste objasnili, zajedničko, na primeru očigledno nekoliko nas, u nekim od poslednjih stavova govorite o tome da će žalba biti uvažena ako dužnik ili vlasnik hipotekovane nepokretnosti uz žalbu dostavi i pismene dokaze itd, žalba ne može da bude uvažena. Pošto je vreme za amandmane narodnih poslanika prošlo, postoji odličan mehanizam u okviru Poslovnika Narodne skupštine pa sa odborom da se dogovorite da koliko god ja razumela vas to je bilo u nekom prethodnom tekstu zakona, pa smo mi samo prepisali da prestanemo sa tradicijom da smatramo da ako jednom je neko dao primedbu pa nije prošlo, da je onda to u redu. Nije, primedba ostaje, ta je primedba data i onda, ali većina je bila većina i onda ja sam imala primedbu i onda bila je opozicija i onda i sada, nažalost nije primenjen. I ono što želim da pitam na kraju su odredbe koje se tiču člana 4. On nije predmet izmena i dopuna, mi ne možemo da podnesemo amandman gde su ostale društvene svojine, a nije uneta odredba o registrovanim nepokretnostima po planiranju i izgradnji. Ne možete ni vi, nažalost, sada član 4. Poslanička pravila su takva da se amandmani mogu podnositi samo na članove zakona koji su predmet izmena i dopuna, ovaj nije. U osnovnom tekstu je ostao kao takav i o usklađivanju odredbi sa Zakonom o javnom beležništvu. Bilo bi dobro, pošto će biti vremena do rasprave u pojedinostima da stručne službe i vaši savetnici vrlo pažljivo pogledaju amandmane moguće je u dijalogu sa narodnim poslanicima koji su podneli amandmane da se nađe rešenje i da odbor ondapodnese amandman kojim bi otklonjene bile dileme oko toga da li ili ne mogu oni koji su registrovani po Zakonu o planiranju i izgradnji, da li ili ne je smisao uvažavanja žalbi, šta to znači i šta se u stvari dešava sa trećim licem koje je izabrano, imenovano u pisanoj formi predstavljeno da brani zajednički interes svih poverilaca. Mi ćemo verovatno Zakon o hipoteci imati vrlo uskoro ponovo u proceduri, pošto se situacija sa hipotekarnim tržištima menja i u Evropi i u svetu. Mi smo svi zajedno globalno žrtva loma hipotekarnog tržišta od 2006. do 2008. godine, a posledično zbog toga što su ukinuti propisi koji su se ticali trgovanja na berzi 1998. godine, odnosno 1999. godine i taj krah hipotekarnog tržišta je povukao lanac lomova pojedinih ekonomija, tržišta i ličnih ljudskih nesreća. Ja ne verujem da postoji zakon koji može takav lom sprečiti ponovo, ali, verujem u to da Vlada Srbije, da mi poslanici možemo ljudima podeliti informacije šta to znači ako vam neko nudi strašno pogodnu hipoteku, šta je to šta se čita sitnim slovima, šta to znači ako mislite da možete da naplatite kao poverioc, a ne možete, jer nam ta vrsta znanja i informacija nedostaje. Primeri koje smo navodili u odbranu zakona su najpogrešniji mogući primeri. Znači, navesti primer da ste imali zloupotrebe, pa je to razlog da donosite zakon, nema zakona koji može da vam spreči zloupotrebu. Imate doslednu primenu postojećih odredbi zakona i vi kao ministar finansija ili ministarstvo koje bude pratilo i bilo konsultovano o primenama pojedinih odredbi, vi niste nadležni za zloupotrebe. Postoje drugi koji će da kažu da je zloupotreba hipotekarnom tržištu bilo ili nije bilo, ali je to isto tako neodoljiva sklonost da novim odredbama zakona kažemo i to da će zbog toga što će biti detaljnija procedura, što će biti tačno određeno vreme, što će biti više mogućnosti za poverioce, da će biti manje zloupotreba. Realnost će nas demantovati u takvom stavu i zato bi valjalo da se mnogo više pažnje obrati na to da ljudi budu podrobno informisani šta je to što država garantuje kao postupak, kao zakonitost ako biraš da si dužnik ili ako biraš da si poverilac i da se insistira na punoj jasnoći tih odredbi, jer je to jedini trenutak u kome su poverilac i dužnik u takvom položaju da mogu očekivati zaštitu svojih prava. Ja bih volela vrlo živahno tržište nekretnina, nema ga ni u svetu. Volela bih da ljudi mogu i da dođu do svojih stanova ili do kuća pod povoljnim uslovima, ne bih volela da se ponovo vratimo na institucije bespovratnih kredita, kako se to već zvalo, kao što ne bih volela da se vratimo na prinudni godišnji odmor, to je isto neprevodivo, ali još bih manje volela da danas donesemo zakon da za godinu dana pogledamo dužničko-poverilačke odnose i da se pokaže tačnim da su odredbe ovog zakona pisane, ne zbog vladavine prava, ne zbog informisanja onih koji svojom dobrom voljom hoće da stupe u dužnički odnos, nego zbog toga da banke budu sigurne. Da li je BEJLAUT u novcu iz državne kase, iz budžeta svih nas kao što je bilo po Evropi ili obećanje BEJLAUT u zakonskim odredbama to baš nema velike razlike, takav je kontekst vremena u kojem živimo da države finansiraju banke koje onda sa visokim kamatama uzimaju dodatni novac od građana. To je slobodan izbor svih nas koji ponekad izgleda nam da nemamo slobodan izbor da stupimo u dužničko-poverilački odnos. Nije nerešivo i harmonizovanje stanja na hipotekarnom tržištu, ali nikada neće biti na zadovoljstvo dužnika. Naravno, dobro je da popravljamo malo po malo i prava i obaveze poverilaca i prava i obaveze dužnika, to će kod svih malo podići poverenje u vladavinu prava i možda omogućiti i banke koje sada u 70% imaju hipoteke upisane, da i banke promene svoju politiku kada je u pitanju visina kamata i kada je u pitanju, fino rečeno, izostavljanje informacija klijentima, a narodski rečeno obmana klijenata u jako mnogo slučajeva ili obrnuto.